sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 125 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Konstantin Arsenović i dr Milorad Mijatović.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: Nikola Selaković, ministar pravde, Miroljub Tomić, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Zorica Stojšić i Majda Rakić, izborni članovi Državnog veća tužilaca, Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Čedomir Backović, Nela Kuburović i Zoran Balinovac, pomoćnici ministra pravde, Jovan Ćosić, načelnik odeljenja u Ministarstvu pravde i kapetan bojnog broda Milan Konjikovac, načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju u Ministarstvu odbrane. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157. stav 2, članu 170. stav 1. i čl. 201. i 202. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, koje nemaju živih zakonskih naslednika, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, Predlogu zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije NATO za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske unije, koju predstavlja Ministarstvo odbrane, o saradnji u oblasti odbrane, Predlogu odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, Predlogu Odluke o prestanku funkcije tužioca u tužilaštvu posebne nadležnosti, Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Zaječaru, Predlogu odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, Predlogu odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, Predlogu odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 10. novembra 2015. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 25. novembra 2015. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 8. decembra 2015. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 26. janura 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 1. februara 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 15. januara 2016. godine.

Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, na početku rasprave u načelu dozvolite mi da vam dam nekoliko uvodnih napomena u vezi sa Predlogom zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, koje nemaju živih zakonskih naslednika, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima i Predlogu zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova. Donošenjem zakona kojim se uređuje otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta na teritoriji Republike Srbije koje nemaju živih zakonskih naslednika, zaokružuje se zakonodavni okvir u oblasti vraćanja oduzete imovine. Postupak restitucije imovine u Republici Srbiji započet je donošenjem Zakona o vraćanju, odnosno restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama, koji se primenjuje od 1. oktobra 2006. godine. Potom je zakonodavni okvir u oblasti restitucije imovine upotpunjen donošenjem zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je na snazi od 6. oktobra 2011. godine i kojim se uređuju uslovi, način i postupak vraćanja oduzete imovine i obeštećenja za oduzetu imovinu koja je na teritoriji Republike Srbije primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opšte narodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu. Usvajanje zakona kojim se uređuje otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta i drugim žrtvama fašizma na teritoriji Republike Srbije, predviđeno je nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU u periodu od 2014. do 2018. godine i u skladu sa njim, godišnjim planom rada Vlade za 2016. godinu. Republika Srbija je potpisnica Terezinske deklaracije o imovini usvojene 2009. godine, u Terezinu, u Češkoj Republici, u mestu gde su stradali i odakle su poslati u logore smrti 1000 evropskih Jevreja i drugih žrtava nacističkog progona tokom Drugog svetskog rata. U mestu koje za nas Srbe ima poseban značaj, s obzirom da je u Terezinu svoj mladi život skončao i Gavrilo Princip. Deklaraciju su proglasili predstavnici 49 država i EU, a ona poziva i obavezuje sve države potpisnice da se vrati imovina koja je oduzimana žrtvama Holokausta za vreme Drugog svetskog rata. Srbija je potpisala ovu Deklaraciju 2012. godine. Međutim, pored svega onoga što predstavlja pravni osnov za donošenje ovakvog zakona, postoji nešto što može da se nazove i moralnom obavezom koja ojačava antifašistički krug i antifašistički identitet našeg naroda i naše države, neka vrsta obaveze prema našim zemljacima, pripadnicima jevrejskog naroda, koji su svoje živote i dela posvetili našoj Srbiji. Ne postoji značajnija knjiga, barem u pravnoj oblasti, pravnoj literaturi, a da je nije izdao jedan Geca Kon. Izdavao je dela Slobodana Jovanovića, Lazara Markovića, Crnjanskog, Nušića. Izdao je prvi broj arhiva za pravne i društvene nauke 1906. godine. Zbog kalendara „Ratnik“, kojim je veličao pobede srpske vojske nad Austrougarskom, Geca Kon je 1916. godine interniran u logor Nežider u Mađarskoj, gde je proveo tri godine robovanja. Svedoci zaveštanja ili testamenta Gece Kona, koji je stradao jer nije hteo da napusti Srbiju, bila su dva velika srpska intelektualca Slobodan Jovanović i Milutin Milanković. Našu verovatno najlepšu rodoljubivu pesmu „Srbija“ napisao je Oskar Davičo. Stanislav Vinaver bio je jedan od 1300 kaplara. Način na koji je Enriko Josif, kompozitor i akademik, govorio o srpskom pitanju, drži tronutim i danas one koji ga slušaju. Pisac poslanice „Čujte Srbi“, Arčibald Rajs, jevrejskog porekla, umro je u Beogradu, sahranjen je u Topčiderskom parku, a srce je po njegovoj želji odnešeno na vrh Kajmakčalana u kosturnicu srpskih ratnika i njegovih ratnih drugova. Moša Pijade, koji se izjašnjavao kao Srbin Mojsijeve vere, usudio se da jedini nakon Drugog svetskog rata zatraži autonomiju za Srbe u Hrvatskoj. Sve to dovoljno govori o odnosu Srba i Jevreja. Srbi su Jevreje i Jevreji su Srbe uvek doživljavali kao velike prijatelje, gotovo sunarodnike. Bez širine duha Srba i naših ponekad naivnih univerzalističkih osećanja i topline, teško da bi Jevreji išta veliko učinili u Srbiji i za Srbe. Zato naučni, kulturni i svaki drugi doprinos Jevreja jednovremeno govori o njima, ali i o nama. Jevreji su imali plemenito čulo da odgovore na velikodušnost Srba, a Srbi su tokom cele istorije odbijali da u Jevrejima vide odbijajuću posebnost. Čak je jedna kontraverzna ličnost naše istorije, Dimitrije Ljotić, 1940. godine, žaleći zbog takvog odnosa Srba prema Jevrejima, u jednom tekstu rekao da direktori srednjih škola i nastavnici na univerzitetu odbijaju da primene Vladine uredbe kojima se Jevreji diskriminišu, pri čemu smatra da ni sama Vlada praktično ne stoji iza svojih mera. U samom Zakonu o oduzimanju imovine i obeštećenju iz 2011. godine izričito je predviđeno da se zakon primenjuje i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta na teritoriji današnje Srbije. Istim zakonom je predviđeno da će se otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta i drugim žrtvama fašizma na teritoriji Republike Srbije koje nemaju živih zakonskih naslednika urediti posebnim zakonom. Značaj restitucije zajedničke i pojedinačne nepokretne imovine koja je pripadala žrtvama Holokausta opravdava svaki napor da se isprave posledice nepravedne zaplene imovine koja je sprovođena kroz konfiskaciju, prinudnu prodaju imovine i prodaju pod prisilom, koja je predstavljala deo progona tih nedužnih ljudi i grupa, od kojih je većina umrla bez naslednika. U rešavanju ovog složenog pitanja, kao uostalom i u vezi sa vraćanjem imovine i obeštećenjem, koji su predmet Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, bilo je nužno postići uravnotežen pristup koji uzima u obzir kako potrebu otklanjanja posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, vlasnika čija imovina je posle Drugog svetskog rata prešla u državnu, odnosno društvenu svojinu, tako i javni interes da i proces vraćanja imovine bude integrisan u proces razvoja nacionalne ekonomije i objektivne ekonomske i finansijske moći društva. Zakon na sveobuhvatan način uređuje pitanje otklanjanja posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Zakonom se uređuju uslovi, način i postupak vraćanja imovine oduzete pripadnicima jevrejske zajednice koji nemaju zakonskih naslednika i vraćanja oduzete imovine organizacija koje su u vreme oduzimanja bile u funkciji jevrejske zajednice, a koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta u vreme Holokausta ili na osnovu propisa iz člana 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kao i finansijska podrška Republike Srbije jevrejskoj zajednici u Srbiji. Ova imovina oduzimana je za vreme Holokausta, ali su se i nakon ovog perioda dogodile posledice oduzimanja imovine na osnovu propisa, zakona i podzakonskih akata, na osnovu kojih su sprovođene pravno-političke mere, na osnovu kojih su stvari u privatnoj svojini prešle u državnu, odnosno društvenu svojinu. Sprovođenjem ovih mera iz privatne je prešlo u državnu svojinu određeno poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, građevinsko zemljište, kao i privredna preduzeća, stanovi i stambene zgrade. Otklanjanjem posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta doprineće se većem razumevanju ljudskih prava, što je od suštinskog značaja za borbu protiv i sprečavanje svih oblika rasne, verske i etničke diskriminacije. Primenom zakona nastaviće se proces identifikacije popisa i privatizacije državne imovine i doprinositi stvaranju potpune pravne sigurnosti kao preduslova obezbeđivanja direktnih dugoročnih stranih investicija. Vraćanjem imovine u smislu ovog zakona otklanja se svaka neizvesnost u pogledu dalje pravne sudbine oduzete imovine. Prilikom predlaganja odredaba zakona, imala se u vidu i Deklaracija iz Terezina, u kojoj su potpisnice konstatovale, između ostalog, da su preživeli Holokausta i ostale žrtve nacističkog progona u poodmakloj životnoj dobi, da imaju posebne potrebe u oblasti zdravstvene zaštite i da zemlje učesnice u potvrđivanju ove Deklaracije podržavaju kao jedan od prioriteta napore da se u zemljama u kojima žive rešavaju potrebe vezane za socijalno blagostanje za najugroženije starije žrtve i da je od imperativnog značaja poštovati njihovo lično dostojanstvo i voditi brigu o njihovim potrebama u oblasti socijalnog blagostanja kao pitanjem od najvećeg značaja. Istaknuta je potreba da se za dobrobit budućih generacija sačuva sećanje i da se nikada ne zaboravi jedinstvena istorija i nasleđe Holokausta tokom kojeg su uništene tri četvrtine evropskog jevrejstva, takođe, da su preživeli Holokausta i ostale žrtve nacističkog progona, uključujući i one koji su strahote Holokausta iskusili kao mala i bespomoćna deca tokom svog progona pretrpeli fizičke i emotivne traume bez presedana. Konstatovano je da bi u nekim državama imovina bez naslednika mogla da se koristi kao osnova za rešavanje materijalnih potreba ugroženih lica koja su preživela Holokaust, kao i za trajno obrazovanje o Holokaustu, njegovim uzrocima i posledicama, potvrđujući značaj obrazovanja o Holokaustu i ostalim nacističkim zločinima kao lekcije od suštinskog značaja za čovečanstvo. Deklaracija snažno ohrabruje sve države da podržavaju ili uspostave redovne godišnje ceremonije sećanja ili komemoracije i da rade na očuvanju memorijalnih mesta i drugih lokacija sećanja na stradanja, kao i da države mogu da razmatraju različita dodatna sredstva za podršku obrazovanju i ljudskim pravima, uz uverenje da međunarodno pravo u oblasti ljudskih prava odražava bitne pouke istorije. U periodu od 27. novembra do 18. decembra 2015. godine sprovedena je javna rasprava o Nacrtu ovog zakona u kojoj su učešće uzeli predstavnici državnih organa i organizacija jevrejskih opština, Saveza jevrejskih opština, predstavnici Svetske jevrejske organizacije za restituciju, predstavnici više ambasada i druga zainteresovana lica radi pribavljanja mišljenja javnosti kroz primedbe, predloge i sugestije kako bi se došlo do unapređenja teksta Nacrta zakona. U skladu sa rezultatima javne rasprave, odredbe kojima se uređuje postupak vraćanja imovine u naturalnom obliku oslonjene su na odredbe važećeg Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju uz shodnu primenu zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Prihvatanjem ove sugestije odredbe Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju će se jedinstveno primenjivati i na sve slučajeve u pogledu vraćanja imovine u naturi, čime se obezbeđuje jedinstvena primena propisa o restituciji na sve sticaoce prava, pa time i pravna sigurnost i stabilnost. Zakonom je posebno definisan pojam holokausta u smislu zakona i istovremeno posebno je normirano da se izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju tumačiti isključivo kao izražavanje saosećanja, solidarnosti i razumevanja Republike Srbije za stradanje jevrejskog naroda na svojoj teritoriji tokom neprijateljske okupacije od 6. aprila 1941. do 9. maja 1945. godine. Zakonom je predviđen oblik i ukupan iznos finansijske podrške Republike Srbije. Uređen je postupak za vraćanje imovine stranke u postupku, organ koji vodi postupak, podnosilac zahteva, podnošenje i sadržina zahteva, rok za donošenje rešenja, pravna sredstva i izvršenje rešenja. Taksativno su navedene aktivnosti na koje se usmeravaju prihodi koji se ostvare primenom zakona, a propisano je i sačinjavanje programa upravljanja i izveštaja o upravljanju prihodima Saveza jevrejskih opština Srbije i jevrejskih opština. Predviđeno je vršenje nadzora i praćenje upravljanja prihodima koji se ostvare primenom ovog zakona preko Odbora za nadzor i predviđen je sastav ovog odbora i njegov delokrug poslova, a predviđena je takođe i obaveza Saveza jevrejskih opština da vodi stalnu i ažurnu, javnosti dostupnu evidenciju, kako bivših vlasnika, tako i vraćene imovine i prihoda koji su ostvareni primenom ovog zakona, što je jedan od važnih mehanizama ostvarenja cilja zakona. Dodao bih još da donošenjem ovakvog jednog zakona Republika Srbija, njena Vlada i Narodna skupština Republike Srbije jasno stavljaju do znanja koji je stav celokupne države i naroda prema određenim nemilim, mračnim i ružnim dešavanjima u našoj prošlosti, naročito u vreme neprijateljske okupacije i naročito kao posledica delovanja kvinsliškog režima na teritoriji sadašnje centralne Srbije i Banata. Pred vama se nalazi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima. Novi Zakon o prekršajima kojim je reformisano prekršajno pravo počeo je da se primenjuje od 1. marta 2014. godine. Instituti uvedeni ovim zakonom, kao što je institut prekršajnog naloga, koji izdaju ovlašćeni organi za prekršaje, za koji je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, kao i jedinstveni registri prekršajnih sankcija i nenaplaćenih novčanih kazni, jer se ukazala potreba za vođenjem sistema kontrole naplate novčanih kazni koji nije bio u dovoljnoj meri prisutan, kao i brojni drugi instituti, tokom dosadašnje primene zakona za relativno kratko vreme pokazali su značajne rezultate. Prema podacima Prekršajnog apelacionog suda, na primer, pretežno od strane Saobraćajne policije, od početka primene Zakona o prekršajima, izdato je ukupno 1.123.364 prekršajna naloga, a od kojih je samo 1,48% ili njih po broju 16.625 prekršajnih naloga osporeno po osnovu zahteva za sudsko odlučivanje. Broj dobrovoljno plaćenih novčanih kazni iz prekršajnih naloga je vrlo veliki, 835.245 kazni i čini visokih 75% dobrovoljno plaćenih kazni, što je značajan napredak u odnosu na 20% dobrovoljno plaćenih kazni izrečenih sudskim presudama. Ukupno je, po osnovu izdatih prekršajnih naloga, dobrovoljno plaćen iznos od 16,7 miliona evra. Nakon skoro dve godine od početka primene zakona, a na osnovu statističkih podataka, ovlašćenih podnosilaca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, posebno Saobraćajne policije i Komunalne policije, kao i prekršajnih sudova, utvrđena je potreba da se jedan manji broj odredaba važećeg zakona izmeni ili dopuni u merenju prolaznog vremena primene zakona i testu njegovog kvaliteta. Kada se uzme u obzir da su kazne po izdatim prekršajnim nalozima plaćeni u najkraćem roku, bez vođenja sudskog postupka, uz minimalne troškove u vezi sa izdavanjem prekršajnih naloga, sa pogodnostima za učinioce prekršaja, plaćanje manjeg iznosa izrečene kazne uz postignutu svrhu kažnjavanja, svi pokazatelji idu u prilog proširenja primene prekršajnog naloga na veći broj prekršaja. Potrebno je ukinuti neopravdana ograničenja za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja. Saobraćajna policija je prva počela da u značajnijem obimu primenjuje ovaj institut, ali je taj trend usporen zbog različite prakse u pogledu prihvatanja sporazuma kojim se propisana zaštitna mera izriče u manjem obimu ili ne izriče. Postoji potreba za pojednostavljivanje postupka zaključenja sporazuma i preciziranja tih odredaba u cilju izbegavanja različitog tumačenja. Ograničenja na koja treba ukazati je, kao problem u praksi, primera radi, kod prekršaja gde je raspon predviđene novčane kazne u drugim propisima od 800.000 do milion dinara ili od 100.000 do 120.000 dinara. Sa stanovišta zaključenja sporazuma krajnje neracionalan i necelishodan. Treba rešiti problem ograničenja mogućnosti sporazumevanja okrivljenih i podnosilaca zahteva u odnosu na obim zaprećene zaštitne mere. Ovo je logično ako sam državni organ, nadležan da nadzire sprovođenje materijalnog zakona kojim je predviđen prekršaj i određena sankcija oko koje se sporazumeva sa okrivljenim, smatra da je za efikasnije i delotvornije sprovođenje predmetnog zakona svrsishodnije da se okrivljenima u zamenu za priznanje prekršajne odgovornosti ponudi mogućnost izricanja zaštitne mere u kraćem trajanju od propisanog ili da im se propisana zaštitna mera uopšte ne izrekne. Time se stvara mogućnost da se nastavi početni trend brzog rasta broja sporazuma, povodom prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, u prvih godinu dana primene, kada je Saobraćajna policija zaključila oko 11.000 sporazuma. Gotovo svi ti sporazumi su zaključeni u vezi sa izvršenjem prekršaja za koji je pored novčane kazne predviđena i zaštitna mera u trajanju od jednog meseca. Ovo je posebno važno za ukupno smanjenje broja predmeta u prekršajnim sudovima, jer je više od polovine predmeta pokrenuto zbog prekršaja predviđenim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Ovo će otvoriti mogućnost šire primene ovog instituta i u drugim oblastima. Dovoljno je samo pomenuti početak primene novog Zakona o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način, kao i proširenje primene prekršajnog naloga, doprineće se rasterećenju prekršajnih sudova. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da vas podsetim na pojedina zakonska rešenja koje donosi zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima. Značajno su novelirane odredbe člana 39. Zakona, u toliko što je predviđeno povećanje maksimalnog iznosa fiksnih kazni koja se može propisati, a da se pri tom nije menjao kazneni maksimum. Predložena izmena kojom se reguliše da se u odlukama skupštine AP, skupštine opštine ili skupštine grada mogu propisati novčane kazne samo u fiksnom iznosu koji ne može prelaziti polovinu maksimalnog iznosa propisanog za fiksne kazne iz stava 2. ovog člana Predloga zakona. Pored stvaranja okvira za ujednačenije propise na nivou lokalnih samouprava obezbeđuje se šira primena prekršajnog naloga kao značajno ekonomičnijeg i efikasnijeg sredstva za procesuiranje prekršaja od postupaka pred sudom. Predviđen je rok od jedne godine od stupanja na snagu ovog zakona, za usklađivanje propisa o prekršajima koji nisu u skladu sa ovim zakonom. Predviđa se obaveza drugostepenog suda da sam presudi, potvrdi ili preinači prvostepenu odluku, ako je u istom predmetu prvostepena odluka već jedanput bila ukinuta. Ograničenje ponovnog ukidanja, odnosno obaveza suda da povodom žalbe najviše jedanput može ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu predviđeno je radi delotvornosti vođenja prekršajnog postupka. Predviđena je mogućnost izdavanja prekršajnog naloga u elektronskoj formi i upotpunjene su odredbe o dostavi kako bi se omogućila praktična primena prekršajnog naloga sačinjenog u elektronskoj formi i to onda kada prisutnom licu za koje se smatra da je učinilo prekršaj, u momentu otkrivanja prekršaja treba uručiti prekršajni nalog sačinjen u elektronskom obliku. Uređuje se izdavanje opšte naredbe za dovođenje, kako bi se omogućilo da se prema okrivljenom koji se nalazi u bekstvu ili očigledno izbegava dovođenje, može izdati od strane prekršajnog suda opšta naredba za dovođenje koja se dostavlja organima policije radi raspisivanja potrage. To treba da dovede do efikasnog pronalaženja i dovođenja višestrukih povratnika učinalaca krivičnih dela, s obzirom da izbegavanjem prijema poziva nastupa zastarelost vođenja prekršajnog postupka. Cilj predloženih odredaba koje se tiču sporazuma o priznanju prekršaja, je šira primena Sporazuma o priznanju prekršaja odnosno ostavljanje šireg prostora za sporazumevanje okrivljenog i podnosioca zahteva o visini kazne. Predlaže se ukidanje ograničenja u pogledu mogućnosti sporazumevanja okrivljenih i podnosilaca zahteva u odnosu na obim zaprećene zaštitne mere. U cilju efikasnosti i racionalnosti predloženo je brisanje odredaba o održavanju ročišta, a pojednostavljuje se sam postupak za odlučivanje o sporazumu. Preciziraju se posledice upisa u registar novčanih kazni. Kako je više od polovine učinjenih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, smatralo se da će se primenjivanjem posledica upisana, izdavanjem dokumenata vezanih za saobraćaj najbolje ostvariti svrha ove odredbe, odnosno poboljšati efikasnost naplate novčanih kazni. Precizirano je pod kojim uslovima je moguće nekim drugim propisom predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata, te da se ne može uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojima bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednosti ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima. U vezi sa Predlogom zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, ističem sledeće. Prelaznim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, iz novembra 2013. godine, u članu 32. određen je rok za preuzimanje određenih nadležnosti Ministarstva pravde od strane Visokog saveta sudstva. Ovde se radi o preuzimanju nadležnosti koje se odnose na donošenje merila za određivanje broja osoblja u sudovima, nadležnosti za obavljanje određenih poslova pravosudne uprave, i nadležnosti za donošenje i nadzor nad primenom sudskog poslovnika. Takođe, navedenim prelazim odredbama određen je rok za prestanak nadležnosti Ministarstva pravde, koji se odnosi na predlaganje, izvršavanje budžetskih sredstava potrebnih za rad sudova i nadzor nad trošenjem tih sredstava. Pored toga, određen je i rok za preuzimanje arhive, kao i zaposlenih u Ministarstvu pravde, koji sada obavljaju poslove koji se preuzimaju. Imajući u vidu da je Zakonom utvrđeno da navedeni poslovi se preuzimaju počev od 1. juna 2016. godine, Visoki savet sudstva uputio je inicijativu Ministarstvu pravde, dana 21. januara 2016. godine, da se predlože izmene Zakona o uređenju sudova, kojima bi se rok za preuzimanje nadležnosti Ministarstva pravde, od strane Visokog saveta sudstva, pomerio na 1. januar 2017. godine. U obrazloženju ove inicijative Visoki savet sudstva navodi da su od 1. januara ove godine, sudovi uvedeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, te da su odobrene aproprijacije Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, dodeljene na godišnjem nivou, pa bi preuzimanje nadležnosti u vršenju poslova pravosudne uprave, pre svega kada je reč o vršenju materijalno-finansijskih poslova, trebalo odložiti do 1. januara 2017. godine, jer bi se preuzimanjem ovih nadležnosti na polovini fiskalne godine, uticalo na izvršenje budžeta i godišnje izveštavanje o izvršenju budžeta od strane sudova. Ministarstvo pravde prihvatilo je razloge iz navedene inicijative Visokog saveta sudstva i predložilo Vladi utvrđivanje Predloga zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, kojim se rok za preuzimanje nadležnosti određenih ovim članom zakona, produžava za sedam meseci tj. do 1. januara 2017. godine, kako bi se stekli svi zakonski materijalno-tehnički personalni uslovi za vršenje novih nadležnosti od strane Visokog saveta. Dozvolite mi da dam i nekoliko reči kada su u pitanju dva sporazuma koji se nalaze pred vama. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pristupanjem Programu Partnerstvu za mir Republika Srbija iskazala je opredeljenje za unapređenje saradnje i zajedničko delovanje sa državama članicama organizacije Severnoatlantskog ugovora i ostalim državama partnerima i to na izgradnji globalne, regionalne, nacionalne bezbednosti, uz izražavanje spremnosti da preuzme deo odgovornosti za stabilan i trajan mir u regionu, učestvuje u multinacionalnim operacijama i dostigne interoperabilnost oružanih snaga sa snagama država članica ove organizacije i partnerskih država. U tom smislu, prepoznata je potreba za uspostavljanje saradnje sa organizacijom Severnoatlantskog ugovora i za podršku i nabavku čime bi se uvećala efikasnost logističke podrške i ujedno smanjili troškovi angažovanja u multinacionalnim operacijama i dostizanja interoperabilnosti oružanih snaga sa snagama država članica organizacije i partnerskih država. Takođe, stupanjem u ugovorni odnos sa ovom organizacijom bio bi dat pravni osnov za realizaciju NATO povereničkog fonda za delaboraciju i uništavanje viška ubojnih sredstava i unapređenje kapaciteta tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu, u okviru kog je predviđeno i uništavanje oko 4.000 tona ubojnih sredstava. Napominjem da bi pružanje usluga logističke podrške od strane navedene organizacije bilo od velikog značaja za uspostavljanje efikasne logističke podrške na nivou Republike Srbije. S tim u vezi, pred vama je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške koji je potpisan u Kapelenu 7. septembra 2015. godine i u Beogradu 14. septembra 2015. godine. navedeni zakon odnosno sporazum u potpunosti je usaglašen sa Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora i Bečkom konvencijom o ugovornom pravu, kao i sa svim drugim relevantnim propisima Republike Srbije. Uvažene dame i gospodi narodni poslanici, imajući navedeno u vidu, a posebno koristi za Republiku Srbiju koje se postižu kako već potpisanim sporazumom, tako i svim ostalim ugovorima koji proizilaze iz primene predmetnog međunarodnog ugovora, predlažem da Narodna Skupština u danu za glasanje podrži Zakon o potvrđivanju ovog sporazuma. Pred vama je takođe Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane, o saradnji u oblasti odbrane,potpisan u Beogradu 11. maja 2015. godine. Stupanjem na snagu navedenog sporazuma stvara se pravni osnov za saradnju ministarstava odbrane kao i druge oblike saradnje u oblasti odbrane za koje ugovorne strane budu zainteresovane. Sporazum sadrži oblasti i oblike saradnje, predviđa mogućnost razvijanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa kroz zaključivanje posebnih ugovora, a u skladu sa predmetnim sporazumom, odredbe o zaštiti tajnih podataka i troškovi koji nastanu u toku njegovog sprovođenja, medicinskoj zaštiti i disciplinskoj odgovornosti. Sporazumom su predviđeni načini na koji će se rešavati eventualni sporovi, izmene i dopune, način njegovog stupanja na snagu, period važenja i otkazivanja. Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Srbije i Mjanmarske Unije, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu. Na kraju, želim da vam se zahvalim na pažnji i izrazim nadu da će nakon rasprave u načelu i u pojedinostima navedeni predlozi zakona biti usvojeni u Narodnoj skupštini. Sada bih reč dao gospodinu Miroljubu Tomiću, izbornom članu Visokog saveta sudstva iz reda sudija.

Najpre da pozdravim predsedavajućeg Skupštine i narodne poslanike ispred Visokog saveta sudstva. Ovde smo danas kako bismo obrazložili i izložili predloge Visokog saveta sudstva koji se odnose na više tačaka dnevnog reda, pa ću pokušati da u svom izlaganju budem što kraći s jedne strane, a opet s druge strane da iznesem sve one činjenice za koje smatram da su bitne, kako za vas narodne poslanike koji ćete da odlučujete o ovim predlozima, tako i za građane koji eventualno prate ovaj televizijski prenos. Jedna od tačaka dnevnog reda jeste i Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, Ljiljan Karić. Saglasno odredbama člana 13. Zakona o Visokom savetu sudstva, Savet, kao što znamo, predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje predsednika sudova. Do sada smo se najčešće u ovom parlamentu sretali uglavnom kada je bilo reči o predlaganju kandidata za sudijske funkcije, odnosno za izbor na mesta predsednika sudova, a ovoga puta je reč o predlogu za razrešenje sa funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu. Visoki savet sudstva je, na sednici održanoj 21. oktobra 2015. godine, doneo odluku da usvoji predlog ministra pravde od 3. juna 2015. godine, za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda Osnovnog suda u Valjevu, Ljiljane Karić, zbog kršenja obaveza ustanovljenih propisima za obavljanje poslova sudske uprave u smislu odredba člana 52. stav 1. Zakona o uređenju sudova i predložio ovoj Narodnoj skupštini da razreši sa funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, Ljiljanu Karić, koja je inače odlukom Narodne skupštine u maju 2015. godine izabrana na funkciju predsednika Osnovnog suda u Valjevu, na kojoj funkciji se i sada nalazi. Konkretniji razlozi i obrazloženje odluke Visokog saveta sudstva se nalaze u prilogu predloga za razrešenje koji je dostavljen Narodnoj skupštini, ali ću ipak napomenuti samo nekoliko stvari koje se tiču ovoga predloga, a prema nalaženju Visokog saveta sudstva predsednik suda u Valjevu je kršila obaveze u vršenju poslova sudske uprave, što je doprinelo nezakonitom postupanju, a koje se ogleda u sledećem. Pre svega u činjenici da je u 7.909 predmeta, koji su zaprimljeni u Osnovnom sudu u Valjevu pre 1. juna 2012. godine, doneto rešenje kojim se sud oglasio stvarno nenadležnim i odredio da će se predmeti dostaviti izvršiteljima na postupanje. Zatim, činjenicom da je u ukupno 12.115 predmeta doneto, suprotno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, rešenje o stvarnoj nenadležnosti suda. Potom, da ni u jednom od 12.115 predmeta izvršni poverioci nisu samoinicijativno, u smislu odredbe člana 70. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, suda podnosili predlog da izvršenje sprovode izvršitelji, te da u većini od 12.115 predmeta nije ni podnet predlog da izvršenje sprovede izvršitelj. Takođe, činjenica da je dostavljanje izvršiteljima predmeta vršeno van odredaba Zakona o izvršenju i Zakona o parničnom postupku. Posebno zbog činjenice da u 6.953 predmeta nije postupano niti je preduzeta niti jedina radnja duže od šest meseci. Visoki savet sudstva nalazi da je u ovakvom nezakonitom postupanju doprinela i predsednik Osnovnog suda u Valjevu i to kršenjem obaveza u vršenju poslova sudske uprave, pre svega propustom da obezbedi pravilan i zakonit rad suda, što je direktno u suprotnosti sa odredbom člana 52. Zakona o uređenju sudova, zatim vršenjem poslova suprotno odredbi člana 51. Zakona o uređenju sudova i odredbi članova 6. i 7. Sudskog poslovnika, te ne vršenjem poslova sudske uprave propisanih odredbom člana 6. Sudskog poslovnika, time što je propustila da utvrdi da u 6.953 predmeta, a koji se nalaze u sudskoj pisarnici, nisu ekspedovani niti predati na dalju nadležnost i postupanje. Dakle, predsednik Osnovnog suda u Valjevu postupala je suprotno svojim obavezama kao predsednik suda i time su se stekli svi elementi propisani odredbom člana 75. stav 1. Zakona o sudijama, da se usled kršenja obaveza u vršenju poslova sudske uprave konstatuje postojanje razloga za pokretanje postupka razrešenja sa funkcije predsednika Osnovnog suda. Propustima vršenja poslova sudske uprave, odnosno vršenja poslova sudske uprave suprotno zakonskim ovlašćenjima, došlo je do nezakonitog rada Osnovnog suda u Valjevu, čemu je na napred opisani način predsednik Osnovnog suda u Valjevu direktno odgovorna, ali je usled utvrđenih nezakonitosti nastalih šteta za stranke u postupku, a pri tome je i narušeno poverenje i ugled suda. Sve su to razlozi na osnovu kojih je VSS utvrdio postojanje razloga za pokretanje postupka razrešenja sa funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, i sa tim u vezi smo i dostavili predlog ovom parlamentu da razreši predsednika Osnovnog suda u Valjevu, Ljiljanu Karić. Dakle, do sada smo često prilikom predlaganja u ovoj Skupštini isticali da je posao VSS da istakne, apostrofira i predloži one najbolje kandidate, bilo za funkcije sudija, odnosno predsednika sudova, ali isto tako značajno je, smatram, a na kraju krajeva to je i obaveza i uloga VSS, da postupajući po određenim inicijativama i predlozima ovoj Skupštini dostavi i predloge za razrešenje određenih nosioca pravosudnih funkcija kada utvrdi da za to postoje zakonom propisani razlozi, kako bismo sa jedne strane birali one koji su najbolji i najkvalitetniji, a kako bismo sa druge strane razrešavali one koji nisu u stanju da odgovore na složenost i izazove ove značajne sudijske funkcije ili funkcije predsednika suda i kako bismo konačno doprineli da nam pravosuđe bude kvalitetnije i efikasnije.

Kao što znamo, VSS kao najviše pravosudno telo ima 11 članova, od kojih je šest sudija sa stalnom sudijskom funkcijom, kojima inače mandat traje pet godina.

Postupak je inače otpočet odlukom VSS od 5. oktobra 2015. godine, dakle, šest meseci pre isteka mandata sadašnjim članovima Saveta. Kandidati iz reda sudija su se birali iz sledećih sudova: jedan kandidat iz Vrhovnom kasacionog suda, privrednog apelacionog i upravnog suda, jedan kandidat iz viših i privrednih sudova, dva kandidata iz osnovnih sudova, prekršajnih sudova i prekršajnog apelacionog suda, a jedan kandidat iz sudova sa teritorija autonomnih pokrajina. Glasanje za izborne članove VSS iz reda sudija je održano 21. decembra 2015. godine, na 49 biračkih mesta. U birački spisak sudija je bilo upisano ukupno 2.460 sudija birača. Izborna komisija VSS je 23. decembra 2015. godine, nakon prebrojanih glasačkih listića i isteka roka za podnošenje prigovora, dostavila zapisnik o konačnim rezultatima glasanja i pratećim statističkim podacima. Na kandidacionoj listi za Vrhovni kasacioni, Privredni apelacioni i Upravni sud, od 102 upisanih sudija birača, glasalo je 98 sudija. Vidite i sami, uvaženi dame i gospodo narodni poslanici, da je izlaznost kada je reč o izlasku na izbore sudija za članove Visokog saveta sudstva bila u ovom slučaju, primera radi, izuzetno visoka. Izlaznost je bila 96,08% Na ovoj kandidacionoj listi najveći broj glasova, ukupno 49 glasova, dobila je Branislava Goravica, sudija Privrednog apelacionog suda. Na listi za više i privredne sudove, od upisanih 495 sudija, glasalo je 458 sudija, izlaznost takođe velika – 92,53% Od osam kandidata, najveći broj glasova, ukupno 118 glasova, dobio je Ivan Jovičić, sudija Višeg suda u Beogradu. Na listi za osnovne sudove i Prekršajni apelacioni sud, od 1.812 upisanih sudija birača, glasalo je 1.468 sudija, izlaznost – 81% Od 17 kandidata, najveći broj glasova, ukupno 178, dobili su Slavica Milošević Gazivoda, sudija Prekršajnog suda u Beogradu i 161 glas Matija Radojičić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu. Na listi za sudove sa teritorije autonomnih pokrajina, od 645 upisanih sudija birača, glasalo je 533 sudija. Od pet kandidata, najveći broj glasova dobio je Savo Đurđić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu. Visoki savet sudstva je 24. decembra Narodnoj skupštini dostavio predlog kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija, saglasno odredbama člana 20. stav 3. i člana 35. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva, koji predviđa da Savet predlaže jednog kandidata sa najvećim brojem glasova sa svake liste, na osnovu zapisnika o utvrđivanju rezultata izbora koji je dostavila izborna komisija. Inače, za članove Saveta su izabrani predloženi Branislava Goravica, koja je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirala sa prosečnom ocenom 9,66, pravosudni ispit položila u junu 1985. godine sa posebnom odlikom, sudija je Privrednog suda u Beogradu, počev od 1992. godine do 2002. godine, kada je izabrana za sudiju Višeg trgovinskog, a sada Privrednog apelacionog suda, na kojim poslovima se i danas nalazi, autor velikog broja stručnih referata iz oblasti procesnog i materijalnog prava. Predložen je i Ivan Jovičić, koji je diplomirao sa prosečnom ocenom na Beogradskom univerzitetu, Pravnom fakultetu, 8,64. Pravosudni ispit položio je 1992. godine. Prvi put za sudiju Opštinskog suda u Guči biran je jula meseca 1996. godine. Obavljao je te poslove do 31.12.2009. godine, kada je biran za sudiju Višeg suda u Beogradu. Odlukom predsednika Visokog saveta sudstva od 15.3.2011. godine, imenovan je za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kragujevcu, koju funkciju je obavljao do jula 2013. godine, od kada postupa kao sudija Višeg suda u Beogradu u prvostepenoj građanskoj materiji. Sudija Slavica Milošević Gazivoda, diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 8,23. Radni odnos je zasnovala 1986. godine kao advokatski pripravnik. Nakon polaganja pravosudnog ispita radila je na poslovima sekretara Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, a rešenjem Vlade Republike Srbije imenovana je za sudiju za prekršaje Grada Beograda, te odlukom o izboru na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti Narodne skupštine od 29.12.2009. godine imenovana je za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu, na kojim poslovima se i danas nalazi. Sudija Matija Radojičić, diplomirao na Pravnom fakultetu 1993. godine, izabran za sudiju 1999. godine, trenutno je sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu i zamenik predsednika tog suda od januara 2014. godine. Najpre je radio u Novom Sadu, gde je obavljao različite poslove u okviru struke, kao viši inspektor prihoda, samostalni savetnik u Pokrajinskom zavodu za javnu upravu, da bi 1990. godine bio imenovan za zamenika Pokrajinskog sekretarijata za pravosuđe, upravu i propise AP Vojvodine, a 1992. godine od strane Narodne skupštine je izabran za sudiju Okružnog suda u Novom Sadu, na kojoj funkciji je neprekidno do decembra 1992. godine, kada je izabran na konkursu za sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu. Dakle, to su kandidati koji su predloženi ovom parlamentu da ih izabere za članove Visokog saveta sudstva, a pre svega sam siguran da su sudije koje najbolje poznaju svoje kolege znale i to iskazale na tajnom glasanju uz ovako veliku izlaznost, kao što sam prethodno rekao, koji su kandidati najbolji, najkvalitetniji i koji će ovu funkciju da obavljaju na najbolji mogući način, kako bi Visoki savet sudstva ostvario funkciju koja mu je zakonom propisana i kako je to i predviđeno u članu 2. Zakona o Visokom savetu sudstva, bio nezavisan i samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija. Stoga je i predlog Visokog saveta sudstva da se upravo ovi kandidati i predlože Narodnoj skupštini da budu izabrani za članove Visokog saveta sudstva. Sledeći predlozi Visokog saveta sudstva, ima ih dosta, radi se o preko 40-50 predloga, odnose se na izbor za upražnjena sudijska mesta u većem broju sudova. Materijale ste svi dobili u prilogu za ovu današnju sednicu. Zakona o sudijama, a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima, Visoki savet sudstva u „Službenom glasniku“ i u dnevnom listu „Politika“ oglasio izbor sudija za sudove, s tim što, kažem još jedanput, nazivi sudova i datumi kada su oglašeni izbori su navedeni u materijalima, a u postupku predlaganja kandidata za izbor sudija Visoki savet sudstva je, na osnovu člana 52. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva, doneo Odluku o obrazovanju Komisije za izbor sudija čiji zadatak je bio da izvrši proveru podnetih prijava na oglas, da utvrdi njihovu potpunost i blagovremenost, da obavi razgovor sa kandidatima koji su se prijavili za izbor za sudije i da oceni da li kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor. U skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je za sve kandidate pribavio mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za obavljanje sudijske funkcije, a za kandidate koji ne dolaze iz sudova pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima kandidati rade. Za kandidate iz reda advokata pribavljeno je mišljenje Advokatske komore u čiji je imenik advokat upisan, a za one kandidate koji se nalaze i obavljaju oslove u sudovima pribavljeno je i mišljenje sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno Višeg suda. Komisije za izbor sudija obavile su razgovor sa kandidatima koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija. Na osnovu izveštaja Komisije, a uzimajući u obzir i pribavljeno mišljenje sednica svih sudija suda iz koga kandidat potiče i neposredno Višeg suda, Visoki savet sudstva je utvrdio koji kandidati ispunjavaju sve kriterijume i merila za izbor sudija propisane odredbom člana 43. Zakona o sudijama i odredbama člana 4, 6, 7, 8. i 9. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova, analizirao sve ono što se odnosi na te kandidate, njihov dosadašnji rad, ugled koji uživaju u kolektivu, mišljenje sednica tog suda, odnosno sednica svih sudija Višeg suda, zatim ocene koju su kandidati dobili u prethodnom periodu koji je bio relevantan za izbor i na osnovu toga i predložio ovoj Skupštini da se za pojedine sudove izaberu određeni kandidati. Tako je Visoki savet sudstva za izbor sudija u Osnovnom sudu u Loznici, gde je inače bilo potrebno da se predlože dva kandidata za dva upražnjena sudijska mesta i na koji se oglas prijavilo ukupno 29 kandidata, odlučio da za izbor sudija za Osnovni sud u Loznici predloži kandidate Danojlić Miladina, sudijskog pomoćnika u Višem sudu u Šapcu i Lazarević Oliveru, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Loznici. Za Prekršajni sud u Šapcu, za koji izbor se prijavilo ukupno 59 kandidata sa kojima su inače obavljeni razgovori od strane komisije i komisija je odlučila da i Savet za izbor sudija u Prekršajni sud u Šapcu predloži kandidate: Jeličić Mladena, sudskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Šapcu, Mijić Milenka, načelnika Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove u Opštoj bolnici „Dr Laza Lazarević“ u Šapcu. Za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu, na koji se oglas za izbor sudija prijavilo ukupno 63 kandidata i to 35 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, tri kandidata iz reda advokata i 25 kandidata iz reda ostalih lica. Komisija, odnosno Visoki savet sudstva je predložio ovoj Skupštini da za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Zrenjaninu predloži kandidate Marković Mariju, sudijskog pomoćnika u Prekršajnom apelacionom sudu i Stojanović Sofiju, sudijskog pomoćnika u Privrednom sudu u Zrenjaninu. Ako pogledate ove biografije, svih ovih kandidata možemo da vidimo između ostalog da su svi ocenjeni sa najvišim ocenama, da su zadobili veliki ugled i poverenje u svom kolektivu, jer su se kolektivi veoma pozitivno izjasnili i nalaze se na samom vrhu lista izjašnjavanja na sednici svih sudija, odnosno ustanova u kojima rade, a da se radi o veoma iskusnim kandidatima koji su dugi niz godina radili i obavljali izuzetno stručne poslove nakon polaganja pravosudnog ispita, pa je tako period od momenta kada su položili pravosudni ispit 10 godina, 12 godina, 14 godina, pa čak i 30 godina, dakle, izuzetno stručni kandidati za koje Visoki savet smatra da će uspešno da obavljaju funkcije ako budu izabrani od strane ovog parlamenta. Visoki savet sudstva je osnovu člana 13. alineje 3. Zakona o Visokom savetu sudstva utvrdio Predlog odluke za izbor sudija za Osnovni sud u Aleksincu, Negotinu i Osnovnom sudu u Pirotu, pa je tako za izbor sudija u Osnovnom sudu u Aleksincu radi popune jednog upražnjenog sudijskog mesta, na čije oglase ukupno prijavilo 46 kandidata, od čega 23 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, šest kandidata iz reda advokata i 17 kandidata iz reda ostalih lica. Komisija, odnosno Visoki savet sada predlaže Skupštini da se za izbor jednog sudije u Osnovnom sudu u Aleksincu predloži kandidat Milošević Ivana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Aleksincu. Za izbor, odnosno radi popune dva upražnjena sudijska mesta u Osnovnom sudu u Negotinu Visoki savet sudstva je predložio ovom parlamentu da se za izbor sudija u tom sudu izaberu Antonović Dragana, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Novom Sadu, Krstić Darko, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Negotinu, a za izbor tri kandidata za tri upražnjena sudijska mesta u Osnovnom sudu u Pirotu, Visoki savet je predložio da se predloži Živković Dragana, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pirotu, Jovanović Jasmina, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Pirotu, Jovanović Sanja, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Pirotu. Iz njihovih biografija, iz njihovih rezultata dosadašnjih vezano za dosadašnji rad možemo da vidimo da se radi o izuzetno stručnim kandidatima. Kandidati koji su svi ocenjeni u prethodne tri godine sa najvišim ocenama, dakle, ocene naročito se ističe, kandidati od kojih je najveći broj položio master ili je završio i druge dopunske škole i obrazovanja, koji se bavi stručnim radom i kandidati koji su od strane sudija na kolegijumu sudova u kojima obavljaju svoje poslove i radne zadatke i sudija neposrednog viših sudova ocenjeni kao kandidati koji su izuzetno kvalitetni i koji u potpunosti mogu da odgovore ovim značajnim funkcijama kojim bu trebalo ubuduće da se bave. Kada je reč o oglasu za popunu upražnjenih sudijskih mesta u Osnovnom sudu u Vranju, Prekršajnom sudu u Vranju i Prekršajnom sudu u Nišu, za izbor sudija u Osnovnom sudu u Vranju prijavilo se ukupno 48 kandidata, jedan kandidat iz reda sudija, 30 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, jedan kandidat iz reda advokata i 16 kandidata iz reda ostalih lica. Komisija je inače obavila razgovor sa njih ukupno 47 i nakon razmatranja svih prijava komisija, odnosno sada Visoki savet sudstva je predložio ovom parlamentu da se za sudije u Osnovnom sudu u Vranju predlože kandidati Ilić Vesna, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Surdulici, Stanković Maja, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Vranju, Stanojković Nataša, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vranju i Cvetković Valentina, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Vranju. Na oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Vranju radi popune dva upražnjena sudijska mesta, prijavilo se ukupno 36 kandidata i Visoki savet sudstva je nakon analize rezultata rada svih kandidata, svih parametara koji su bili bitni za odlučivanje i predlaganje ovom parlamentu, ceneći sveukupnost njihovih i rezultata rada i ugleda u sudu i njihovih dosadašnjih aktivnosti, mišljenje kolegijuma i ocena koje su dobili u prethodnom periodu, predložio da se izaberu Mihajlović Saša, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Vranju i Nikolić Dragana sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Vranju. A za izbor i popunu četiri upražnjena sudijska mesta, u Prekršajnom sudu u Nišu da se izaberu kandidati Damnjanović Bratislava, korisnik početne obuke Pravosudne akademije, Krstić Jasmina, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, Mirić Biljana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu i Uvalin Miloš, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu. Kada je reč o ovim kandidatima moram da istaknem da je za ove kandidate karakteristično da većina od njih ima izuzetno visoke proseke koji se kreću od 9,19, 9,06, 8,55, 8,87 i da ne čitam sve ostale rezultate. Da su to kandidati koji su za ostvarene rezultate rada u 2012. godini, 2013. godini i 2014. godini ocenjeni sa ocenama „naročito se ističe“ Da je većina od njih položila i upisala i sa najvišim ocenama završili master, odnosno postdiplomske studije i da su od strane njihovih kolega, dakle, iskusnih sudija koji su bili u prilici da ocene njihov dosadašnji rad, ocenjeni sa najvišim ocenama i zauzimaju izuzetno visoka mesta na listama koje su sačinile upravo te kolege koje su i bile u situaciji da ne posredno u jednom dužem vremenskom periodu prate njihov rad, rezultate rada, ugledu sredine kakav uživaju i sve ostalo što je bitno za izbor ove odgovorne funkcije. Kada je reč o izboru za sudije Osnovnog suda u Kraljevu, radi popune dva upražnjena sudijska mesta ukupno se prijavilo 73 kandidata, a razgovori su obavljeni sa prijavljenih 72 kandidata. Nakon razmatranja svih prijava, obavljenih razgovora, pribavljenih mišljenja, pri tome se cenilo sve ono što je bitno u skladu sa zakonskim propisima i merilima i kriterijumima, Visoki savet je predložio ovoj Skupštini da se za sudiju izaberu kandidati Popović Bojana, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Kraljevu i Sakić Žukovski Ana, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Kraljevu. Dok je za popunu tri upražnjena sudijska mesta u Osnovnom sudu u Čačku gde se inače prijavilo 50 kandidata, dva kandidata iz reda sudija, 38 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, jedan kandidat iz reda advokata i devet kandidata iz reda ostalih lica, Visoki savet sudstva predlaže da se izaberu Mangović Sretenović Nataša, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Čačku, Radović Dragana, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Čačku i Tanasijević rođena Stanišić Marijana, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Čačku. Dok je za izbor sudija u Osnovnom sudu u Priboju radi popune jednog upražnjenog sudijskog mesta na koje oglas se prijavilo inače 9 kandidata, te nakon razmatranja svih prijava i cenjena svih parametra koji su relevantni za donošenje odluke vezano za predlaganje ovoj Skupštini savet predložio da se izabere kandidat Čočović Zorica, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Priboju. Visoki savet sudstva je u prethodnom periodu raspisao i oglase za popunu upražnjenih sudijskih mesta u Osnovnom sudu u Kruševcu, Prijepolju, Kragujevcu, Prekršajnom sudu i Osnovnom sudu u Kragujevcu, Osnovnom sudu u Ivanjici i Prekršajnom sudu u Gornjem Milanovcu. Nakon razmatranja svih prijava i sagledavanja svih činjenica koje su bitne za izbor i za popunu tri upražnjena sudijska mesta u Osnovnom sudu u Kruševcu, predložio Lazić Raičević Mirjanu, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Kruševcu, Roganović Jasminu sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Kruševcu i Cvetković Vladana, sudijskog pomoćnika u Kruševcu. Za izbor sudija u Osnovnom sudu u Prijepolju, predložio Kukuljac Muhameda, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Prijepolju i Topisarović Dragana, sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Prijepolju. Za Prekršajni sud u Kragujevcu, na koji se oglas inače prijavilo ukupno 81 kandidat, nakon razmatranja svih prijava i svega onoga što je bilo bitno i važno, u skladu sa propisima VSS je predložio da se izaberu kandidati Plamenac Ivana, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Tomović Vladimir, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Kragujevcu, dok je za Osnovni sud, obzirom da je bilo dva konkursa za izbor za Osnovni sud u Kragujevcu, jedan od 24. jula 2015. godine i jedan od 2. jula 2015. godine, radi popune četiri upražnjena sudijska mesta, pa je VSS predložio da se izaberu Butulija Janković Aleksandra, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu, Vulović Nenad, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kragujevcu, Ritopečki Perić Jelena, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu i Tošić Mirela, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Kragujevcu. Radi se o izuzetno kvalitetnim kandidatima, samo da napomenem da je za izbor za Osnovni sud u Kragujevcu, bilo prijavljeno dosta kandidata, kandidata koji su imali izuzetno i visoke proseke, kandidati koji su inače od strane svojih kolega ocenjeni sa najvišim ocenama, dakle zauzimaju izuzetno visoka mesta na listama prilikom izjašnjavanja na sednicama svih sudija, kandidati koji su svi ocenjeni sa maksimalno visokim ocenama u prethodnom periodu, dakle sa ocenama naročito se ističe, ali je VSS nakon razmatranja svih rezultata, svih kandidata u njihovoj sveukupnosti odlučio da ove kandidate predloži za izbor za sudije. Kada je reč o izboru sudija za Osnovni sud u Ivanjici radi popune dva upražnjena sudijska mesta, konkurs inače od 24. jula 2015. godine, na koji konkurs se inače prijavilo ukupno 22 kandidata, 16 kandidata iz reda sudijskih pomoćnika i šest kandidata iz reda ostalih lica, Savet je predložio skupštini da se izaberu, Gojković Danijela, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Čačku i Krivokuća Miroslav, korisnik početne obuke Pravosudne akademije. Za Gornji Milanovac, Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu, radi popune jednog upražnjenog sudijskog mesta, nakon razmatranja svih prijava, obavljenih razgovora i pribavljenih mišljenja, VSS je predložio da se izabere za Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu Lukić Srđan, opštinski javni pravobranilac u opštini Gornji Milanovac. Imamo još jedan predlog VSS koji se takođe odnosi na izbor za popunu upražnjenih sudijskih mesta u Prekršajnom sudu u Požarevcu, na koji oglas se inače prijavilo ukupno 11 kandidata i na tom oglasu je ukupno je bilo osam kandidata iz reda sudijskih pomoćnika, dva kandidata iz red advokata i jedan kandidat iz reda ostalih lica. Razgovori sa prijavljenim kandidatima, dakle njih ukupno 11 obavljeni su u više navrata i nakon razmatranja svih prijava obavljenih razgovora i pribavljenih mišljenja, imajući u vidu i mišljenje komisije, VSS je predložio ovom Parlamentu da se za izbor sudija u Prekršajnom sud u Požarevcu, predloži da se izabere kandidat Danijela Dačić, načelnik Opštinske uprave u Malom Crnoću. Kao što ste i sami mogli da vidite, iz ovih predloga VSS ja nisam obrazlagao svakog kandidata pojedinačno, jer je i vama jasno da bi smo ostali ovde nekoliko sati. Stojimo vam na raspolaganju, ako smatrate da je potrebno za nekog od kandidata da iznesemo i neke detaljnije podatke vezane za njegov dosadašnji rad, njegove rezultate rada, ali iz ovih kratkih biografija, koje se inače nalaze i kod vas u materijalima, možemo da vidimo da se radi o izvanrednim kandidatima. I samo da napomenem da ste i sami mogli da zaključite, čitajući ovaj materijal, da je prosečna ocena ovih kandidata uglavnom visoka, da se radi o značajnom broju kandidata koji imaju izuzetno dug staž nakon polaganja pravosudnog ispita. Da je veći broj njih, odnosno izuzetno veliki broj završio master i druge seminare, odnosno slične kurseve, da su svi za svoj rad ocenjeni sa najvišim ocenama, ocenama „naročito se ističu“ u prethodnom periodu, kao i da su od svojih kolega dobili najbolje preporuke, s obzirom da se nalaze u samom vrhu liste prilikom izjašnjavanja sudija koji su inače bili u prilici da neposredno i u dugogodišnjem periodu cene njihov rad.

Samo da vam kažem da su za ova sudijska mesta koja sam napred pobrojao se ukupno bilo prijavilo 899 kandidata, da je komisija VSS obavila razgovor sa ukupno 659 kandidata. Sa svakim od njih je obavljen razgovor, jer verujem da se i vi slažete da je pored sagledavanja rezultata, koje mi kažemo da imamo u materijalima, odnosno njihov dosadašnji rad, ocene rezultata rada, mišljenje kolegijuma, mišljenje neposredno više kolegijuma, sve ono što je bitno i sve one parametre da sagledamo koje je moguće videti, a u skladu sa propisima i pravilnicima, koji je usvojio VSS. Verujem da se slažete da je bitno i značajno da komisija VSS obavi i neposredan razgovor sa kandidatima, da u tom jednom neposrednom razgovoru čujemo od kandidata šta su do sada radili, da se izjasne o tome šta misle u buduće da rade, kakva je njihova vizija njihovog rada i uopšte pravosuđa i da bez obzira na težinu posla i same komisije i VSS, da smatram da je to izuzetno značajno kako bi se što realnije sagledali svi rezultati, odnosno svi kandidati i kako bi mogli da se podnesu relevantni predlozi ovoj Skupštini. Siguran sad da među onima koji su konkurisali, a radi se o blizu 900 kandidata koji su konkurisali za ova upražnjena sudijska mesta i to smo se složili i na sednici VSS, je bilo još izuzetno dobrih kandidata. Naravno, nismo mogli sve da predložimo, ali je VSS apostrofirao njihova imena i siguran sam da će u narednom periodu kada se bude ukazala i upražnjena mesta i kada se bude razgovaralo, sigurno će oni biti predloženi od strane VSS kao kandidati koji će sigurno moći da obavljaju ove značajne sudijske funkcije. Siguran sam da je to značajno i ne samo nama iz VSS ili vama koji danas sedite ovde i koji ćete sutra odlučivati po predlozima VSS, već i građanima Srbije, kako bi smo, verujem, tu se svi slažemo, imali jedno kvalitetnije, bolje, stručnije, organizovanije i efikasnije sudstvo, što je verujem cilj svih nas ovde i zato smo se i trudili da Skupštini, odnosno ovom uvaženom domu predložimo one kandidate za koje smo procenili da su u ovom trenutku najkvalitetniji i za one kandidate koje smatramo da će uspešno da obavljaju ove sudijske funkcije. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Tomić. Sada bih reč dao gospođi Majdi Rakić, izbornom članu Državnog veća tužioca. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre Državno veće tužilaca je na sednici održanoj dana 30. decembra 2015. godine donelo odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži da za izborne članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca izabere sledeće kandidate. Iz Republičkog javnog tužilaštva dr Gorana Ilića, zamenika republičkog javnog tužioca. Iz Apelacionih javnih tužilaštava, Tužilaštava za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine Radovana Lazića, zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Iz Višeg javnog tužilaštva Stanislava Dukića, zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Dva kandidata iz Osnovnih javnih tužilaštava Svetlanu Nenadić, zamenik javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Sandru Kulezić, zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu. Iz javnih tužilaštava sa teritorije autonomne pokrajine jednog kandidataTatjanu Lagumdžiju, zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Predsednik Državnog veća tužilaca je 5. oktobra 2015. godine donela odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Državnog veća tužilaca. Saglasno Zakonu o Državnom veću tužilaca i Pravilniku o radu izborne komisije Državnog veća tužilaca, izborna komisija je sprovela postupak izbora za izborne članove iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji. Na sednici održanoj 13. novembra 2015. godine izborna komisija Državnog veća tužilaca donela je odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, rešenje kojim se određuju biračka mesta za sprovođenje postupaka predlaganja kandidata za izborne članove Veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom, kao i rešenje o utvrđivanju konačne liste kandidata za izborne članove. Javni tužioci i zamenici javnih tužioca biraju kandidate za Državno veće tužilaca na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava tajnim glasanjem. Izbori za postupak predlaganja kandidata za izborne članove Veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca održani su 1. decembra 2015. godine. Zapisnik izborne komisije o utvrđivanju konačnih rezultata glasanja dostavljen je Veću 4. decembra 2015. godine. U skladu sa članom 35. stav 4. Zakona o Državnom veću tužilaca, konačnu odluku o predlogu kandidata iz reda javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca sa svake liste kandidata Državno veće tužilaca dostavlja Narodnoj skupštini. Iz kojih razloga je Veće za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predložilo dr Gorana Ilića, zamenika Republičkog javnog tužioca? Isti je rođen 1963. godine u Kraljevu. Na Pravnom fakultetu u Nišu diplomirao je 1989. godine, a pravosudni ispit položio 1997. godine. Dužnost zamenika javnog tužioca u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu obavljao je od 1998. do 2001. godine, da bi potom bio izabran na funkciju javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. U periodu od 2001. do 2003. godine vršio je dužnost pozivnog člana Visokog saveta pravosuđa, a 2009. godine izabran je zamenika Republičkog javnog tužioca. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine i stekao zvanje magistar pravnih nauka. Doktorirao je 2007. godine na Pravnom fakultetu u Nišu, odbranivši disertaciju na temu – Stvaranje organizacije i funkcionisanje krivičnog pravosuđa u Srbiji u periodu od 1945. do 1957. godine i stekao zvanje doktora pravnih nauka. Tokom 2001. godine završio je specijalistički kurs iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava, a 2006. godine stekao sertifikat Pravosudnog centra za posedovanje posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Na osnovu odluke Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2009. godine dodeljeno mu je zvanje naučni saradnik za oblast društvenih nauka. Završio je obuku Saveta Evrope i Pravosudne akademije za predavače za pravosuđe, tužilaštvo i policiju o korupciji i kriminalu. Koautor je tri monografije i više priručnika. Autor je više 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti krivičnog prava i organizacije pravosuđa, objavljenih u zbornicima sa domaćih i međunarodnih savetovanja. Bio je urednik više naučnih i stručnih publikacija i zbornika.

U periodu od 2001. do 2004. godine bio je član uređivačkog odbora stručnog informativnog časopisa „Pravni informator“, a 2009. godine imenovan je za člana redakcije „Revije za kriminologiju i krivično pravo“ za period od 2009. do 2010. godine, kao i za člana Komisije za obuku sudija i tužilaca Visokog saveta pravosuđa za isti period. Od strane Saveta Evrope angažovan je u svojstvu nacionalnog eksperta za izradu modela Zakona o javnom tužilaštvu. Od osnivanja Pravosudnog centra do njegove transformacije u Pravosudnu akademiju, obavljao je dužnost člana Programskog saveta Pravosudnog centra. U periodu od 2010. do 2014. godine obavljao je dužnost člana upravnog odbora Pravosudne akademije. Na Godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca u Seulu 2011. godine uručena mu je nagrada za doprinos Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u ostvarenju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca. Obavljao je i dužnost predsednika Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Član je Predsedništva Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu od 2014. godine. Na Godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca u Dubaiu imao je prezentaciju na temu – Izazovi u sistemu vrednovanja rada tužilaštva. Veće za člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnog tužioca predlaže i gospodina Radovana Lazića, zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, koji je rođen 1970. godine u Osijeku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a pravosudni ispit položio je 1998. godine. Za javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu u Bačkoj Topoli izabran je 2001. godine. Zamenik je javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu od 2010. godine. Poseduje sertifikat o stečenim posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i krivično-pravnoj zaštiti maloletnika, sertifikat Pravosudne akademije o stečenim posebnim znanjima iz oblasti prava deteta i prestupništava mladih, kao i osposobljenosti za postupanje sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u svim fazama postupka prema maloletnicima, sertifikat za strateško planiranje odnosa sa javnošću. Poseduje sertifikate o završenom kursu uvoda u intelektualnu svojinu za predstavnike sudova i tužilaštava, kao intelektualna svojina napredni nivo. Angažovanje u Potkomitetu za ljudska prava i imovinsko-pravne odnose Saveznog komiteta za Kosovo i Metohiju, odnosno u Odeljenju za pravosuđe Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Bio je član Izvršnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, sekretar Izvršnog odbora Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i predsednik Upravnog odbora Udruženja. Bio je član brojnih radnih grupa koje su radile na izmenama i dopunama zakona, zamenik člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa u periodu od 2013. do 2018. godine. Bio je član Radne grupe za analizu izmene ustavnog okvira, Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine. Član je Upravnog odbora Pravosudne akademije od septembra 2014. godine i član Radnog tela Državnog veća tužilaca na izradi kriterijuma i merila za ocenu stručnosti i osposobljenosti i dostojnosti kandidata prilikom predlaganja i izbora na javno-tužilačku funkciju. Učestvovao je na brojnim projektima, kao i na savetovanjima u zemlji i inostranstvu. Veće za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predlaže Stanislava Dukića, zamenika javnog tužioca u Višem javnog tužilaštvu u Beogradu, koji je rođen 1969. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1997. godine, a pravosudni ispit položio 2001. godine. Pripravnički staž započeo je kao advokatski pripravnik, a nastavio kao tužilački pripravnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Od 2002. do 2009. godine bavio se advokaturom, a od 2010. godine bio je na funkciji javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru. Za vreme obavljanja funkcije javnog tužioca stručno se usavršavao i kao koautor učestvovao u pisanju naučnih i stručnih radova, i to: Problematika upotrebe jezika i pisma u krivičnim postupcima pred krivičnim sudovima u Republici Srbiji, a zatim Zloupotreba prava na jezik i pismo u krivičnim postupcima u Republici Srbiji i specijalizacija tužilaca kao vid efikasnije borbe protiv kriminala. Učestvovao je na mnogim seminarima i studijskim putovanjima u zemlji i inostranstvu iz oblasti trgovine ljudima, a član je i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u Republici Srbiji. Veće za člana Državnog veća tužilaca iz reda zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca predlaže Svetlanu Nenadić, zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, koja je rođena 1977. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2002. godine, a pravosudni ispit položila 2005. godine. Završila je master akademske studije 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer međunarodno-pravni i odbranila rad na temu – Povreda ljudskih prava u krivičnom postupku, praksa Evropskog suda za ljudska prava. Student je doktorskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, smer međunarodna pravna naučna oblast. U Okružnom javnom tužilaštvu Beogradu radila je kao pripravnik volonter od 2003. do 2004. godine, a zatim kao tužilački saradnik od 2006. godine u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu, dok je za zamenika javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu izabrana 2010. godine. Član je Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, gde je učestvovala u brojnim projektima, a od 2015. godine član je Upravnog odbora navedenog strukovnog udruženja. Objavila je više publikacija iz oblasti krivičnog prava i javnog tužilaštva, kao autor i koautor. Pohađala je specijalističke kurseve i govori engleski jezik. Veće za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predlaže Sandru Kulezić, zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu. Pravni fakultet završila je u Novom Sadu 1997. godine, a pravosudni ispit položila je 2001. godine. Radila je kao pripravnik i stručni saradnik u Opštinskom sudu u Šapcu, dok je na funkciju zamenika javnog tužioca u Opštinskom javnom tužilaštvu izabrana 2003. godine, koju funkciju je obavljala do 2010. godine. U periodu od 2011. do 2012. godine bila je zaposlena u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, na radnom mestu savetnika za normativne poslove u Odseku za stambene poslove, gde je kao član radne grupe učestvovala u donošenju Pravilnika o načinu rada, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija časti Inženjerske komore Srbije, Pravilnika o projektovanju i izgradnji stambenih zgrada i stanova i Pravilnika o arhitektonskim konkursima. Na funkciju zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu stupila je 2012. godine. Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima, obukama iz različitih oblasti, kao što su: zabrana diskriminacije, saradnja Javnog tužilaštva i Policije, zaštita od nasilja u porodici, sprovođenje javno-tužilačke istrage i zaštita podataka. Tokom 2014. i 2015. godine učestvovala je na više seminara u okviru Naprednog programa obuke i veštine zastupanja predmeta na glavnom pretresu u organizaciji Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, Misije OEBS-a u Srbiji, Ministarstva pravde SAD i Ambasade SAD u Beogradu. Nakon završene obuke za instruktora obuke o veštinama zastupanja a na glavnom pretresu, angažovana je i kao predavač na projektu „Unapređenje veštine zastupanja predmeta na suđenju za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca u Srbiji“ Od marta 2015. godine član je Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, a aktivno učestvuje u afirmaciji i zaštiti položaja i ugleda nosilaca javno-tužilačke funkcije. Veće za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predlaže Tatjanu Lagundžiju, zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Pravni fakultet u Novom Sadu završila je 1987. godine, a pravosudni ispit je položila 1991. godine. Kao sudijski pripravnik radila je u Okružnom sudu u Novom Sadu od 1989. do 1991. godine, nakon čega se zaposlila u DOO „Mark“ iz Novog Sada, gde je radila na poslovima zastupanja do 1994. godine. Posao stručnog saradnika U Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu obavljala je do 1998. godine. Za zamenika javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu izabrana je 1998. godine i funkciju obavlja do 2004. godine, a zatim se zaposlila u AD za osiguranje i reosiguranje DDOR Novi Sad, na poslovima direktora sektora za zastupanje i regres. Na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici izabrana je 2010. godine, dok se od 2014. godine nalazi na mestu vršioca funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Objavila je više stručnih radova i publikacija u Biltenu Republičkog javnog tužilaštva. Učestvovala je na stručnim seminarima iz oblasti krivičnog prava, u organizaciji međunarodnih institucija. Skupština Privredne komore Srbije izabrala je za sudiju časti pri Privrednoj komori Srbije 2008. godine, a bila je i član Komisije za pravna pitanja koju bira i imenuje Skupština Udruženja osiguravača Srbije. U periodu od 2007. do 2009. godine bila je predsednik ove Komisije. Bila je predavač i učesnik na mnogim seminarima i stručnim skupovima iz oblasti krivično-materijalnog i krivično-procesnog prava. Hvala. Zahvaljujem se gospođi Rakić. Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Reč ima narodni poslanik Petar Petrović, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Gospodine potpredsedniče Skupštine, uvaženi gosti iz Ministarstva pravde, Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, ja bih zamolio, gospodine predsedavajući, da u par rečenica kažem u ime Odbora nešto, a posle bih nastavio kao ovlašćeni predstavnik Jedinstvene Srbije, da se ne bih dva puta javljao za reč i da bismo skratili vreme. Mogu da kažem da je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu jednoglasno podržao sve predloge zakona koji su danas na dnevnom redu i predlaže Narodnoj skupštini da ih u načelu u Danu za glasanje usvoji. Kada su u pitanju odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Odbor je takođe jednoglasno prihvatio rezultate glasanja koji su obavljeni za članove Državnog veća tužilaca između članova odnosno zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca i pred nama su rezultati koje su koleginice i kolege izabranih odnosno sada predloženih kandidata izabrali odnosno preporučili Narodnoj skupštini da ih usvoji i da ih izabere za članove Državnog veća tužilaca. Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predlaže Narodnoj skupštini da prihvati ove predloge i izabere pomenute dame i gospodu za članove Državnog veća tužilaca. Kada je u pitanju izbor članova Visokog saveta sudstva, takođe su održani izbori među sudijama osnovnih, viših, apelacionih sudova, Vrhovnog kasacionog suda, prekršajnih sudova i pred nama su rezultati glasanja tih sudija i Odbor, takođe, predlaže Narodnoj skupštini da prihvati ove rezultate glasanja i pomenute sudije izabere za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Kada već govorimo o izborima, mogu da kažem da će i poslanički klub Jedinstvene Srbije predložiti, odnosno predlaže, i glasaće, prihvatiće sve ove predloge kada je u pitanju izbor članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Takođe, podržaćemo i predlog odluka Visokog saveta sudstva, kada su u pitanju izbori sudija koji se prvi put biraju na sudijske funkcije za sve ove sudove o kojima je gospodin Tomić pričao, da ih sada ja ne nabrajam, a radi se o desetak i više sudova osnovnih i prekršajnih u Republici Srbiji. Kada su u pitanju predlozi zakona koje smo dobili od strane Ministarstva pravde, poslanički klub Jedinstvene Srbije će u Danu za glasanje podržati sve ove predloge zakona, a naročito sa zadovoljstvom prihvatamo i Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju naslednike. To je i obaveza Republike Srbije da, u skladu sa Terezinskom deklaracijom iz 2009. godine, u svoje zakonodavstvo uvede i jedan ovakav zakon. Prema informacijama koje smo dobili iz Ministarstva pravde, do sada je preko 80% imovine jevrejskim naslednicima, čiji su preci bili žrtve holokausta, vraćeno na materijalni ili novčani način i da je otprilike nekih nepunih 20% te imovine sada u opticaju, da bi na osnovu osnovnog zakona, Zakona o povratku imovine tzv. restitucije, bilo vraćeno prema odredbama ovog zakona kako je i predviđeno. Mogu da kažem da Jedinstvena Srbija smatra da je trebalo i ranije da se donese ovaj zakon, ali bolje i sada posle sedam godina od usvajanja ove deklaracije da imamo ovakav zakon, jer je poznato da je mnogo Jevreja i jevrejskih porodica u vreme neprijateljske okupacije od 1941. do 1945. bilo lišeno njihove imovine, života i ovo je istorijski momenat da se ta nepravda ispravi i zato će, kao što sam rekao, poslanički klub Jedinstvene Srbije u Danu za glasanje glasati za Predlog ovog zakona. Kada je u pitanju zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima pozdravljamo ono što je Ministarstvo pravde uvidelo da je u primeni Zakona o prekršajima koji je u primeni od 1. marta 2014. godine, došlo do određenih mogućnosti, da tako kažem, da se naročito ovaj prekršajni nalog na drugačiji način uredi, odnosno da se povećaju iznosi koji mogu da se prekršajnim nalogom direktno plate, bez učešća kroz sudski postupak itd. Ono što je posebno važno jeste da posle stupanja na snagu ovog zakona biće manje mogućnosti, odnosno rekao bih da će skoro biti nemoguće da se izbegavaju prekršajne kazne, odnosno da se izbegavanje dolaska u prekršajni sud po pozivima, zbog ne primanja poziva ili izbegavanja primanja poziva, dođe do zastarelosti postupka, jer opet, prema nekim mojim informacijama, ima desetine hiljada tih prekršajnih prijava koje nije moguće procesuirati jer ne može se doći do učinioca prekršaja. Na ovaj način će se poboljšati način određivanja kazni za učinjene prekršaje od strane građana, pravnih lica i drug. Kada je u pitanju treći zakon, Zakon o uređenju sudova, Visoki savet sudstva je prepoznao probleme do kojih bi došlo i koji bi usledili da je ostalo da se ona odredba člana 34. Zakona primenjuje od 1. jula ove godine, i došlo bi sigurno do određenih nesporazuma, pa je zato i uputilo zahtev Ministarstvu pravde. Mogu da kažem, i u ime Visokog saveta sudstva, u čijem radu sam učestvovao, se zahvaljujem Ministarstvu pravde što je prihvatilo predlog i izašlo sa promenom, odnosno sa predlogom izmena i dopuna ovog zakona, odnosno da se primena ovog člana 34. prolongira do 1. januara 2016. godine, iz mnogo praktičnih razloga. Da ne dužim, pošto je i u pitanju vreme, još jednom da napomenem da će poslanički klub JS u danu za glasanje podržati sve predloge zakona, i ova dva međunarodna sporazuma o kojima nisam govorio, kao i sve ove predloge, kako Državnog veća tužilaca, tako i Visokog saveta sudstva i glasaćemo za iste. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Petroviću. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe narodni poslanik Žika Gojković. Izvolite, gospodine Gojkoviću. Hvala, poštovani predsedavajući. Dame i gospodo iz Ministarstva, poštovane kolege poslanici, u svom izlaganju ću se najviše bazirati na o Predlogu zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, koji nemaju nikakvih zakonskih naslednika. Imali smo prilike da nedavno iz sredstava medija čujemo da je preko 80% od doktora Rubena Foksa, predsednika saveza jevrejskih opština Srbije, da je više od 80% predratne populacije Jevreja u Srbiji stradalo tokom Drugog svetskog rata. Ovaj poražavajući podatak, naravno, strašan podatak, je više nego dobar razlog da Srbija donese jedan ovakav zakon. Država Srbija planira da ublaži nepravdu prema žrtvama Holokausta koji nemaju naslednike, tako što će jevrejskim zajednicama u našoj zemlji, ne samo vratiti oduzetu imovinu tih žrtava, već će im svake godine, narednih četvrt veka uplaćivati po 950 hiljada evra radi proučavanja tog zločina nad Jevrejima tokom Drugog svetskog rata. Sva oduzeta imovina se sada nalazi u većini slučajeva u svojini Republike Srbije, ili pojedinih lokalnih samouprava, državnih i javnih preduzeća. iako država nije učestvovala naravno, u proganjanju jevrejskog naroda, ona ne treba da ima neku korist od posledica Holokausta. Ako bi država zadržala imovinu oduzetu žrtvama Holokausta u svom vlasništvu, to bi značilo da ona crpi korist iz takvog nemilog događaja. Suštinski razlog za donošenje ovog zakona duboko saosećanje srpskog naroda i predstavnika srpske vlasti prema velikim žrtvama jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Druga dva razloga donošenja zakona su formalne prirode. Prvi je taj što je zakonom vraćena imovina i obeštećenje iz 2009. godine, propisuje da će otklanjanje posledica od oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez živih naslednika urediti posebnim zakonom, a drugi jer je Republika Srbija potpisnica Terizinske deklaracije koja se zalaže za principe propisane nacrtom zakona. Ovaj zakon treba da otkloni posledice oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju žive naslednike dok se otklanjanje posledica od oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje imaju naslednike vrši primenom opšteg Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju. Vraćanje oduzete imovine predviđeno je da se vrši u naturalnom obliku koji je identičan načinu propisanom u Zakonu o vraćanju imovine i obeštećenju na čije odredbe posebni zakon i upućuje i u skladu sa njegovim istovetnim načelima i sa istovetnim izuzecima. Podnosilac zahteva za vraćanje imovine po posebnom zakonu biće jevrejska opština na čijoj teritoriji se nalazi oduzeta imovina. Drugi način otklanjanja posledica je finansijska podrška koja se obezbeđuje u budžetu Republike Srbije, predloženo je da taj vid podrške iznosi 950 hiljada evra godišnje u narednih 25 godina od donošenja zakona. Ta sredstva će se uplaćivati takođe na račun Saveza jevrejskih opština. Zakon tačno propisuje u koje se aktivnosti sredstva mogu usmeravati,tako da bi sredstva trebala da idu za proučavanje Holokausta, za obrazovanje u Holokaustu, za naučno istraživanje vezano za Holokaust, zatim na finansiranje školovanja mladih talenata Republike Srbije, pružanje finansijske pomoći preživelim žrtvama Holokausta, zatim Jevrejskoj zajednici u Srbiji i na troškove koji nastanu upravljanjem tim prihodima. Nacrt ovog zakona predviđa obrazovanje nadzornog odbora što smo imali prilike da čujemo od ministra sa zadatkom da prati kako se upravlja tim finansijskim sredstvima. Predsednik nadzornog odbora će biti predstavnik Vlade, a ostali članovi će biti predstavnici jevrejskih organizacija, Svetske jevrejske organizacije za restituciju, Saveza jevrejskih opština. Kada zakon bude donet, sledeće prikupljanje zahteva za vraćanje imovine, nakon čega će se znati i tačan broj stvari, vrednosti oduzete imovine od žrtava Holokausta bez naslednika. Kao što je rekao i direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, rok za podnošenje zahteve je tri godine, a tek nakon isteka tog roka biće poznat obim i vrednost imovine i sada je o tome vrlo teško davati bilo kakvu procenu. Tehnička rešenja iz Zakona o opštoj restituciji primenjivaće se u ovim slučajevima i to je naravno neminovnost. Kada neka imovina ostane bez naslednika po pravilima opšteg imovinskog prava trebalo bi da pripadne državi, ali ovde je specifična situacija zbog sudbine Jevrejske zajednice u Srbiji koja je na surov način gotovo potpuno nestala tokom Drugog svetskog rada. Ovde se ne radi o odgovornosti Srbije za Holokaust, Kraljevina Jugoslavija je bila žrtva agresije. Srbija je bila okupirana u Drugom svetskom ratu, a neviđen okupacioni režim je bio kvinsliški a Srbija je bila deo antifašističke koalicije, što god revizionisti danas mislili. Reč je dakle o aktu solidarnosti sa našim sugrađanima Jevrejima koji u Beogradu žive duže od 500 godina i koji su u tom periodu pretrpeli užasna stradanja. Mnogobrojna jevrejska groblja, naročito u mestima gde posle Drugog svetskog rada više nije ostalo ni jednog sugrađanina Mojsijeve vere, su zapuštena i zaboravljena, do te mere da ni stanovnici pojedinih mesta u Srbiji ne znaju za postojanje jevrejskog groblja na svojoj teritoriji. Savez jevrejskih opština nažalost nije imao kapaciteta ni snage da ih sam uređuje i brine o njima. Mnoga od njih su u veoma lošem stanju, ograde su izvaljene, nadgrobni spomenici popadali, polomljeni, neka grobna mesta su čak i pomerena i izmeštena. Drago mi je da je plan da se u prvom koraku srede upravo groblja u Crvenki, Ratkovu, Sonti, Kovilju i u još nekim drugim mestima u Vojvodini. Ovim nacrtom predviđena je finansijska podrška države Savezu jevrejskih opština, a ako što sam već rekao, propisano je u koje svrhe može biti potrošeno tih 950 hiljada evra. Mogu biti korišćena i kao finansijska podrška jevrejskoj zajednici u našoj zemlji, a ovaj novac npr. neće biti dat za korišćenje za izgradnju memorijalnog centra na Starom sajmištu, gde je bio ozloglašeni logor za Jevreje, kasnije za Srbe i Rome, jer bi značilo da se imovinom jevrejskih žrtava obeležava mesto gde su oni stradali. Dužnost je države, a to je i njena namera, tako smo čuli i od ministra, da dostojno obeleži staro sajmište, ali i Topovske šupe, Banjicu, Jajince koji su bili deo tog sistema ubijanja. Kako smo mogli da čujemo u narednih nekoliko meseci, jevrejskoj zajednici će biti vraćana sinagoga u Zemunu. Ima još nekoliko sinagoga u Srbiji koje treba da budu vraćene, ali najznačajnija je ona u Apatinu koja je po svom fresko-slikarstvu jedinstvena u svetu. Ona bi svakako trebalo da bude očuvana. Neko vreme je bila bogomolja neke druge verske zajednice, nisam siguran koje, ali je trebalo da se koristi, naravno, u kulturne svrhe. I zemunska sinagoga je, nažalost, trebalo da posluži u kulturne svrhe, ali je jedno vreme bila disko-klub. Koliko sam upućen, danas je restoran. Ovaj zakon, poštovani kolege poslanici, poštovani ljudi iz Ministarstva, pokazuje u stvari šta je Srbija, da je Srbija ozbiljna zemlja koja misli o svim svojim građanima, bez obzira koje su verske, političke ili druge pripadnosti, kao i da se prema njima odnosi jednako. To je za poštovanje, ne samo kada govorimo danas o ovoj temi, nego i poštovanje kada govorimo o našem putu ka EU i stvaranju jake i pravne države. Ali, morao bih nešto da dodam, a tiče se restitucije. Mislim da država duguje i svojim građanima da ispravi jednu veliku nepravdu iz prošlosti, a to je da vrlo brzo izmeni Zakon o restituciji. Svima je poznato da su od 1945. godine u jednopartijskoj Skupštini donošeni zakoni kojima se krše ljudska prava i oduzima privatna imovina. Mi danas imamo zakon i ministar je govorio da smo prvo doneli Zakon o povraćaju imovine crkvama, pa onda i građanima. Ja lično mislim da su svi ti zakoni koji su do sada donešeni bili gotovo isključivo političke privrede i želja za političkim poentiranjem, a ne želja da se ispravi jedna od najvećih nepravdi iz naše prošlosti i da se konačno napravi raskid sa komunističkim nasleđem. Zbog toga je restitucija i njena izmena zakona, za koju se nadam da će uskoro da usledi, a suština je samo u jednoj stvari, suština je u supstituciji. Ne samo ispravljanje jedne, kao što sam već rekao, nepravdi iz prošlosti ili neki, da tako kažem, simboličan raskid sa komunističkim nasleđem, već predstavlja i konačno uništenje jednog sistema koji je baziran na ratnom zločinu, a nažalost često i na zločinu prema sopstvenom narodu.

Ja bih pohvalio rad Agencije za restituciju, jer bez ovih izmena o kojima sam govorio, ali to su izmena koje se vrlo lako mogu doneti, u pitanju je samo želja i ja ne sumnjam da će ova ili buduća Vlada, koja će biti formirana manje-više u sličnom obimu, promeniti ove izmene zakona u restituciji samo u jednoj stvari, u supstituciji i time pomoći Agenciji za restituciju i Strahinji Sekuliću, gospodinu koji se vrlo često bori sa vetrenjačama ne bi li omogućio bar malo svojim prisustvom da se ispravi jedna od nepravdi koje su učinjene našem narodu. Ja ću još samo iskoristiti svoje vreme da kažem da će SPO podržati sve predloge kada je u pitanju imenovanje sudija i tužioca, ali ipak moram da istaknem jedno ime, a to je sudija Ivan Jovičić. Ne bih govorio o njegovoj kandidaturi, samo želim da kažem da ga podržavamo kao člana VSS. Dovoljno je reći da je imao duplo više glasova od prvog sledećeg sa najvećim brojem glasova. Mislim da je u našem društvu, kada se borimo za jednu pravnu državu, kažem opet, ne samo zbog EU, već zbog nas samih, izuzetno važno da imamo poštene sudije, poštene tužioce i da ne dođemo nikada više u situaciju da zločinci, na primeru pokušaja ubistva Vuka Draškovića, ne samo da postaju oslobođeni, nego vrlo često postaju i žrtve. Nažalost, toga smo se nagledali u prošlosti, a nadam se da će toga biti sve manje u budućnosti, jer je neophodno da imamo što više poštenih, čestitih sudija i sudija koji rade dobro svoj posao. Znam da nadležni ministar i ljudi iz Ministarstva rade jedan ozbiljan i težak posao i da će taj posao dugo da traje.

Reč ima narodni poslanik Slobodan Homen, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Izvolite, gospodine Homen. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo iz Ministarstva, dame i gospodo iz Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužioca, poštovane kolege, kada smo predavali spisak naših kandidata kao govornika za ovu raspravu obeležili smo da smo protiv. Zašto smo protiv? Ne zato što smo protiv pojedinačnih rešenja, nego se opet ponavlja ona praksa na koju smo i ranije ukazivali, da se na jednoj sednici dnevnog reda zaista stavljaju razne tačke, pa niti mi kao poslanici možemo da se pripremimo na pravi način, niti smatram da bilo ko može da diskutuje kvalitetno na ovoliko različitih tema i oblasti. Zbog javnosti, ja ću samo da naglasim šta su sve teme današnjeg dnevnog reda i da pitam gde sve tu postoji neka zaista suštinska veza što bi moglo da se prihvati prilikom objedinjavanja dnevnog reda. Nema preterano veze. Onda se pojavljuje Predlog sporazuma između Vlade Republike Srbije i NATO-a. Tek ne vidim tu nikakvu vezu sa žrtvama Holokausta. Ministarstvo odbrane i Vlada Republike Mjanmarske Unije. Ne vidim zaista vezu i smatram da opet, kao i prošli put, gomila ovih tačaka neće biti obrađeno na adekvatan način, jer mi uvek kao poslanici pričamo o onome što je najvažnije. U ovom slučaju mislim da je to, naravno, Zakon o žrtvama Holokausta, odnosno povratku imovine i Zakon o prekršajima, pa ću svoje izlaganje koncentrisati na ove dve oblasti, bez obzira što bi verovatno bilo dobro da imamo vremena da se bavimo i drugim temama. Što se tiče Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, mislim da je to jedan izuzetno važan zakon. Donošenje ovog zakona je predviđeno bilo još donošenjem zakona, odnosno kada je usvojen Zakon o restituciji 2011. godine. Nažalost, čekamo pet godina, ali bolje ikad nego nikad. Smatram da ovakav zakon treba doneti. Mi kao poslanička grupa u svakom slučaju ćemo glasati za usvajanje ovog zakona. Mislim da je i javnosti i svima nama jasno šta je značio Holokaust i kakva je to sramota bila za Evropu onog vremena, ali nažalost sramota delom i za naš narod, jer su pripadnici našeg naroda na neki način učestvovali u svemu tome. Da ne pominjem onu sramotnu objavu da je Beograd kao prvi grad u kome više nema živih Jevreja. Da li je tačno ili ne, ali to je ostalo nešto što je zapisano u istorijskim knjigama. U svakom slučaju, ovo je velika stvar. Suština ovog zakona, podsetiću, jeste da se vrati imovina jevrejskoj zajednici, odnosno imovina onih lica koja više nemaju živih naslednika, koji nisu živi i što je sada faktički u državnoj imovini, i da se koristi za obeležavanje žrtava Holokausta i, naravno, na svaki drugi način pomoć jevrejskoj zajednici. Smatram da je ovo dobro što se danas dešava i da će samim tim usvajanjem ovog zakona i skočiti ugled Republike Srbije. Ono što je, da tako kažem, na neki način zamerka samom zakonu, to je više pitanje procedure. Podneli smo niz nekih amandmana i zamoliću gospodu iz Ministarstva da obrate pažnju. Ti amandmani pre svega idu u pravcu da se više obaveza nametne samoj Agenciji za restituciju, odnosno da se olakša postupak vraćanja ove imovine, odnosno da teret dokazivanja i prikupljanja svih dokaza bude na Agenciji, a ne na instituciji koja predstavlja žrtve Holokausta. Nema puno tih amandmana, to je sedam ili osam amandmana, te vas molim da ih pažljivo razmotrite, jer smatram da mogu olakšati i ubrzati postupak povraćaja imovine jevrejskoj zajednici. Znači, generalno nešto što je vrlo prihvatljivo i, ponoviću još jednom, mi ćemo u Danu za glasanje podržati ovaj zakon. Drugi zakon koji je važan, to su izmene i dopune Zakona o prekršajima. Nisu one velike, u pitanju je 20 članova. Manje-više su to primedbe koje mi podržavamo. Uvek je važna, naravno, efikasnost procesnih zakona, kako krivičnog, građanskog, tako naravno i Zakona o prekršajima, jer ozbiljnost jedne zemlje se meri time na koji način i kako vi možete da sprovedete sankciju koju je neko zaslužio, koja je utvrđena sudskom presudom, odnosno ovog trenutka sudije za prekršaj. Postoji tu, po meni, jedna ozbiljna zamerka i nešto na šta smo podneli amandman, koji mislim da nije samo tema generalno ovog zakona, nego je i pitanje i poštovanje Ustava i generalno pitanje da li je ovaj zakon, u formi u kojoj ste ga predložili, može da opstane, odnosno da li će ga sud oglasiti protivustavnim, pogotovo što mislim da u našoj skorijoj praksi već imamo takva iskustva da su ovakve odredbe postojale, ispravićete me, mislim 90-ih godina konkretno. Odnosi se kada je neko kažnjen, odnosno nije platio kaznu, da mu se ograničavaju određena prava, znači ovde konkretno pročitaću – izdavanje vozačke dozvole, probne vozačke dozvole, izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica, odjava vozila. Drugim rečima, ako niste platili kaznu koju vam je izrekao sud za prekršaje, kada se pojavite da izvadite vozačku dozvolu koja vam je istekla ili registrujete kola, MUP, nadležan organ će odbiti to, pa će da kaže – molim vas, idite prvo izmirite kaznu, pa onda dođite da vam izdam vozačku dozvolu. Ista odredba je postojala 90-ih godina i ona je proglašena protivustavnom negde početkom 2000. godine. Molio bih Ministarstvo da obrati pažnju da ne predlažu nešto što je već jednom oglašeno protivustavnim i da dobro razmisli da li ovakva odredba treba da ostane, odnosno da usvoji naš amandman koji traži da se briše ova odredba. Mislim da je, kada je u pitanju ova odredba, zaista pitanje kršenja ljudskih prava, odnosno ograničavanja prava, ono može da proistekne iz Ustava, nisam siguran da može da proistekne iz ovakvog zakona. Ali ponoviću, nađite mišljenje Ustavnog suda, mislim da će se povući paralela zašto je jednom tako odlučio, da je vrlo slično formulisano sada i ovim zakonom. Tu dolazimo do jednog drugog problema koji je vezan za ovaj zakon, odnosno za registar novčanih kazni. Da, nema dileme, ja potpuno podržavam postojanje tog registra i smatram da je to dobro, korisno i da treba da olakša život svima nama koji smo učinili neki saobraćajni prekršaj, odnosno da znam da li jesam ili nisam platio kaznu, pogotovo danas kada postoji prekršajni nalog, pa niste ni morali da odete kod sudije a faktički ste dobili kaznu i da nema dileme. Mislim da je to sa prekršajnim nalogom za određene vrste kazni dobro. Ali, ono što jeste problem, to jeste zaštita podataka o ličnosti i pravo privatnosti. Ovako kako je koncipiran ovaj registar na sajtu Ministarstva pravde, dozvoljava zloupotrebe. Mislim da je to lična stvar one osobe koja je učinila prekršaj, koja duguje novac i naravno države i da to ne treba da bude podatak koji je dostupan široj javnosti. Šta je problem? Kao uslov za ulazak u taj registar traži se, pored imena i prezimena, i jedinstveni matični broj građana. Vi znate vrlo dobro da do skora se jedinstveni matični broj građana pre postojanja zakona masovno tražio ikoristio. Matični brojevi svih nas se nalaze u raznim institucijama i bez obzira što postoji zabrana korišćenja, mislim da kada na toliko mesta se nalazi, na svim, raznim, mogućim zahtevima, da su naši matični brojevi dostupni širokom broju građana, novinara ili onih osoba koje žele da naprave zloupotrebu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Moj predlog, moja sugestija, moja molba je da Ministarstvo na još neki način restriktivnije uredi ulazak na veb-sajt, odnosno u bazu podataka, odnosno registar novčanih kazni. Mislim da to nije problem, da pored jedinstvenog matičnog broja građana mogu da se stavi neki drugi podaci koji su poznati samo toj ličnosti, npr. kad se otvara račun u banci itd, da to nije problem i da bi to sprečilo zloupotrebe, a da je to pitanje jednostavno pravilnika i odluke Ministarstva pravde. Naravno, da se vratim sada na ovo što je i naša suštinska zamerka na Zakon o prekršajima, a to jeste upravo da na osnovu tog registra se onemogućava građanima da dobiju vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, tablice, da se odjave vozila i smatram da tome, u svakom slučaju, nije mesto u ovom zakonu, jer Zakon o prekršajima omogućava dovoljno načina da se te kazne silom naplate od nesavesnih građana koji ne žele da plate. Postoje mehanizmi prinudne naplate, postoji izvršenje i mislim da ovo kao dodatna mera zaista nije nužno, a naglasiću još jednom - smatram i da je protivustavna. Što se tiče ostalih tačaka dnevnog reda, zaista ne bih ulazio niti komentarisao izbor niti tužioca, niti sudije. Mislim da su i Visoki savet sudstva i Državno veće obavili svoj posao kako smatraju da treba. Na nama je da izvršimo verifikaciju, odnosno donesemo odluku i u tom slučaju ćemo podržati i ove tačke dnevnog reda. Drugim rečima, naša podrška izmenama i dopunama Zakona o prekršajima će zavisiti od volje Ministarstva, odnosno Vlade Republike Srbije, da usvoji amandman koji smatramo od suštinskog značaja. Verujem da ćemo i u raspravi u pojedinostima imati dosta prilike da raspravljamo o svakom pojedinačnom amandmanu, ali ako postoji volja Vlade da usvoji naše amandmane postoji naša spremnost da podržimo zakonske predloge. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, ovlašćeni predstavnike poslaničke grupe. Izvolite, gospodine Jovanoviću. Poštovani predstavnici Ministarstva, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, poštovane kolege narodni poslanici, pred nama je set zakona koji zavređuje posebnu pažnju, a ja ću u svojoj diskusiji početi od onog prvog za koji smatram da u svakom slučaju treba da ima nešto što podrazumeva naš najveći domen pažnje, obzirom da se radi o jednom od zakona koji može da se okarakteriše kao zakon od istorijskog značaja. Zbog čega? Prvi deo koji može da se okarakteriše kao razlog za usvajanje ovog zakona jeste upravo taj istorijski element, drugi je onaj pravni, o kome ću nešto kasnije govoriti, ali ovaj istorijski je i te kako značajan, imajući u vidu da se mi opredeljujemo za zakonsko rešenje kojim se pruža satisfakcija onima koji su najviše stradali u toku Drugog svetskog rata. Ono što bih želeo da na samom početku ukažem jeste deo zakona koji može donekle izazvati određene polemike, odnosno dileme kada je u pitanju sam pojam holokausta. Ono što holokaust u etimološkom smislu reči znači, podrazumeva državni progon i genocid nad različitim etničkim, verskim i političkim grupama ljudi, dakle ima poprilično široko značenje. Mi smo ga ovde vezali za Holokaust i samo jednu od ovih u klasifikaciji žrtava, a to je stradalnički jevrejski narod. Kada bi se prevodilo sa grčkog jezika, malo je drugačiji izgovor, nije holokaust, onda je prevod – žrtva paljenica, odnosno poklanjanje žrtve bogovima, ali sa hebrejskog jezika kada se prevede, reč hebrejska koja se izgovara kao „šoa“, jeste u prevodu – uništenje, i to uništenje u onom najgorem smislu reči, odnosno eliminacija. Dakle, holokaust, pojmovno ima daleko šire polje značenja i obuhvata svega onoga što podrazumeva ta reč u odnosu na ono što ćemo mi danas afirmisati kada su u pitanju teme o kojima raspravljamo, a to je pre svega satisfakcija, odnosno otklanjanje svih štetnih posledica za one na koje se zakon odnosi i koje su štetne posledice trpeli, a to su jevrejska zajednica, članovi jevrejske zajednice i jevrejski narod u celosti, naročito na prostorima bivše Jugoslavije, konkretno Srbije, u periodu od 1941. do 1945. godine. Poštovane kolege narodni poslanici, a pre svega građani Srbije, dužni smo da se prema stradalničkom jevrejskom narodu odnosimo sa posebnim poštovanjem, iz jednostavnog razloga što se radi o stradanjima koja su neverovatno velika, ne samo po svojoj monstruoznosti, ne samo po svemu onome što je to stradanje, u najgrubljem smislu reči, u praktično bilo sprovedeno, već i po tome koji je to broj žrtava bio. Hajde da pođemo od statistike koju niko ne može da dovede u sumnju.

Ništa manji procenat nije bio ni u baltičkim zemljama, gde je živelo 253.000 Jevreja pre Drugog svetskog rata, ubijeno je 228.000. U Nemačkoj i Austriji, kao zemljama fašističke osovine pre rata je živelo 240.000 Jevreja, ubijeno je 210.000. Dakle, opet procenat od 90%

Dakle, stradanja koja se teško mogu opisati razumnim rečima osim strašno. Sama Srbija, sam Beograd preko 80 čak blizu 90% Jevreja je ubijeno. Upravo zbog toga, bez obzira što Srbija nije učestvovala u holokaustu, bez obzira što u Srbiji nije bilo direktnih protagonista holokausta, Srbija upravo zbog toga što se holokaust dešavao na njenoj teritoriji je dužna da ne samo kroz ovaj zakon već i na svaki drugi mogući način preduzme sve mere, sve aktivnosti koje se vezuju za satisfakciju, odnosno otklanjanje štetnih posledica, naravno, i kroz odredbe Zakona o kome danas raspravljamo. Ovo naročito zbog toga što istorija ukazuje da se takvi pogromi, da se takva ubistva, takva zverstva i takvi zločini više nikada ne smeju desiti ne samo ovde nego bilo gde na zemaljskoj kugli. Od 1941. godine pa negde otprilike do kraja 1942. godine postojala su dva perioda. Prvi period, u toku 1941. godine kada je ubijeno najviše muškaraca Jevreja, kada su formirani koncentracioni logori, kada je dolazilo do internacija, kada su topovske šupe, ranije vojne kasarne bivše Jugoslavije i smeštajni kapaciteti u Šapcu predstavljali stratišta Jevreja. Drugi period, u toku 1942. godine je period stradanja, nažalost, onih najnedužnijih, a to su žene i deca. Preko 5.000 žena i dece je ubijeno na Sajmištu i ostalim koncentracionim logorima koji su postojali u Srbiji, u okolini Beograda, nešto malo manje u Šapcu. Ono što niko ne može da prenebregne, ono čega se svi na neki način ne samo ograđujemo već i moralno posmatramo kao nešto jako loše, kako se više nikada ne bi desilo, jeste činjenica da su za vreme stradanja Jevreja uglavnom traženi alibi i to kakvi alibi. Nemačke okupacione snage su donele odluke da se za svakog ubijenog Nemca, svakog ubijenog nemačkog vojnika strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Ko je u tom trenutku najviše stradao? Stradali su upravo Jevreji, stradali su oni najnedužniji. Zašto? Zbog toga što je postojao program nemačke fašističke sile na koji način najlakše, pod znacima navoda, rešiti jevrejsko pitanje. Nažalost, to jevrejsko pitanje je rešavano upravo ovako, pogubljenjima, zverstvima, zločinima, diskriminacijom u najgorem smislu reči kada su Jevreji nosili žute trake oko ruke, kada im je bio uveden policijski čas, kada su uvedena posebna ograničenja za Jevreje počev od nabavke hrane, namirnica i osnovnih potreba, pa svega daljeg, što čini ono što je egzistencijalno za život. Ne zaboravimo da je nemačka fašistička sila, konkretno Berlin upravo iz Beograda dobio najsramniju poruku, da je Beograd 1942, početkom 1943. godine očišćen od Jevreja. Da je Beograd prvi grad u Evropi koji ima rešeno jevrejsko pitanje, naravno, na najgore mogući način, ubijanjima. Da je Beograd prvi evropski grad koji je dosledno sproveo Ajhmanovu odluku, čuvenog, svirepog zločinca nemačke fašističke sile da Srbija ostane bez Jevreja. Veoma mali broj onih koji su preživeli su uglavnom spas našli u narodnooslobodilačkim okretima, narodnooslobodilačkoj revoluciji i ostalim pokretima protiv fašističke Nemačke i nemačkog Rajha. Moramo da se podsetimo nečega što je najstrašnije, a to je način na koji su vršena pogubljenja. Recimo, da je upravo iz Berlina uvezeno specijalno vozilo za pogubljenje tipa „šaureh“ Mi smo ga imali u Beogradu, vrlo sličnog, sa istom funkcijom, sa istom namenom, a zvao se „dušegupka“ Šta to znači? To znači da svi oni koji se nađu u sanduku tog vozila, sanduku koji je specijalno opremljen, hermetički zatvoren, gde izduvni gasovi iz vozila idu direktno u sanduk, podrazumevaju samo jednu jedinu posledicu, a to je smrt onih koji se u tom sanduku nađu, koji sigurno neće doći živi ni do Sajmišta, ni do bilo kog drugog koncentracionog logora, najviše žena i dece. Ako se sve ovo uzme u vidu, a nesumnjivo je lako proverljivo, onda dolazimo do činjenice da jedan stradalnički narod kao što su Jevreji zaslužuje i zavređuje pažnju da se i sistemski, odnosno zakonski reše pitanja oduzimanja njihove imovine koja je kao mera takođe bila primenjivana i realizovana od strane nemačkog fašističkog okupatora. Siguran sam da niko, apsolutno niko od narodnih poslanika ovog parlamenta bez obzira kojoj političkoj stranci pripada, bez obzira koje političke ideološke orijentacije, ne može ignorisati ovaj zakon, odnosno svako će sigurno podržati i dati glas za ovakav zakon. Često se dovodi u vezu sa svim ovim što sam ja istakao kao istorijske činjenice Vlada Republike Srbije na čelu sa Milanom Nedićem. Poslanička grupa SPS dosledno istrajava da se hitno pristupi izmenama i dopunama Zakona o rehabilitaciji kako bi se sprečila, kako mi to često kažemo, sa jedne strane reinkarnacija zla, s druge strane, kako bi se sprečilo povampirenje prošlosti u najgorem mogućem smislu reči, a to je vraćanjem ideja fašizma, rasizma, semitizma itd. Da li to mi smemo da dozvolimo? Apsolutno da ne, ali onda treba sagledati na jedan krajnje realan način celu situaciju u kojoj se nalazimo. Kada govorimo o rehabilitaciji Milana Nedića, mi ne govorimo o sudskom postupku, ne govorimo o presudama, ne govorimo o načinu na koji Viši sud u Beogradu izvodi dokaze i sprovodi dokazni postupak, jer ako o tome govorimo onda ćemo se mešati u rad pravosuđa. Onda će to kod građana da izazove jednu vrstu sumnje zbog čega se to radi, ali imamo pravo da kažemo da istorijski pokazatelji, istorijske neumitne činjenice ukazuju da se rehabilitacija zločina i kolaboracionizma sa fašizmom ne može prihvatiti, jer ako se to prihvati doći ćemo jednog dana u situaciju, metaforički, da ne daj Bože naslednici germanskog porekla, naslednici Nemaca u Vojvodini traže vraćanje oduzete imovine i to kako, rehabilitacijom Hitlera. Što je najgore takvi se zahtevi pojavljuju. Što je najgore mi živimo u ambijentu u kome se i takve pojave tolerišu.

Kada govorimo o samom zakonu mislim da je predlagač postavio zakon na temeljima na koje mora da ih postavi, a to su odredbe Zakona o restituciji i da je onako kako je zakon definisan zaista podrazumeva dobra sistemska rešenja, a podsetiću ovaj zakon je procesno pravne prirode. Kao advokat, kao pravnik, mogu da se izrazim pohvalno i da podržim sve ono što je normirano u Predlogu ovog zakona i lično smatram da ne postoje velike dileme oko toga da li je ovaj zakon praktično primenjiv ili nije, u svakom slučaju jeste, počev od načina uslova postupka po kome se sprovodi satisfakcija od štetnih posledica Jevrejskim zajednicama, Jevrejima, onima koji nažalost nemaju svojih naslednika i potomaka na osnovu kojih bi se izvršila restitucija. Zadovoljni smo činjenicom da postoji načelo javnosti ili transparentnosti po kome se odredbe ovog zakona sprovode. Zadovoljni smo činjenicom da država Srbija u narednih 25 godina, naravno, ukoliko usvojimo ovakav zakon, će izdvajati 950.000 evra godišnje na nivou jedne kalendarske godine i to počev od 1. januara 2017. godine. Zadovoljni smo činjenicom da će biti zaštićeni sticaoci prava svojine, ali isto tako smo zadovoljni činjenicom da niko neće zloupotrebljavati odredbe ovog zakona, da neće potraživati naknadu štete zbog izmakle dobiti ili izmakle koristi. Zadovoljni smo činjenicom da ovaj zakon predviđa i poreska oslobođenja, ali poreska oslobođenja samo do dana vraćanja imovine, ali ne i od tog dana, jer od dog dana se zna ko je poreski obveznik, od tog dana se zna kako će se prihodi u budžetu Republike Srbije popunjavati. Ceo zakon ima i druga dobra rešenja, pre svega, zbog toga što je sam postupak vezan za odredbe upravnog postupka, da su rokovi kako su definisani adekvatni, da nisu ni prekratki, da nisu ni predugi, i da u tim rokovima postoji sasvim dovoljno vremena da se prikupi kompletna dokumentacija na osnovu koje će se sprovesti ovaj zakon.

Naravno, zbog kratkoće vremena kao ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe SPS osvrnuću se samo kratko i na ostale teme, odnosno tačke o kojima danas raspravljamo, pre svega Zakon o prekršajima i vrlo kratko o izboru nosilaca i sudijskih i javnotužilačkih funkcija.

Ovde se postavilo pitanje ustavnosti pojedinih odredaba zakona. Mi u poslaničkoj grupi SPS smatramo da ni jedna od odredaba ovog zakona nije neustavna, pa se postavlja pitanje na koje je polemično ukazivano, da ukoliko se ne plati kazna neće moći da se registruje vozilo. Pitanje je kontra prirode, a kako uopšte naplatiti ogromne kazne koje su 90% nenaplative ukoliko se te mere ne primene? Jednostavno ih moramo primeniti. Ono što je dobro, dobro je što je institut Sporazuma o priznanju prekršaja znatno bolje definisan i zbog toga što je daleko pojednostavljenija procedura usvajanja sporazuma o priznanju prekršaja i na samom kraju, uvažene kolege sudije i tužioci, moram da izrazim zadovoljstvo što ste u jednom predanom radu, što ste na osnovu kriterijuma koje ste postavili, ustrojili dali predloge za najbolje kandidate. Ne sumnjam, ni najmanje, niti moje kolege u poslaničkog grupi SPS sumnjaju da ste predložili najbolje kandidate i za tužilačke i za sudijske funkcije, a posebno pozdravljam kandidaturu za članove Visokog saveta sudstva imajući u vidu da jedna od kandidata Branislava Gorevica, osvojila nesumnjivo… evo, poslednja rečenica, Pred samim sudom najveći broj glasova od kolega sudija, ni od koga drugog osim kolega sudija da bude kandidat. Zahvaljujem se i još jednom ističem da ćemo podržati sve zakonske predloge koji su predloženi. Hvala. Reč ima narodni poslanik Meho Omerović. Izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Ministarstva pravde, VSS i Tužilaštva SDPS će u danu za glasanje podržati sve predložene zakone, međunarodne sporazume i razrešenja, odnosno imenovanja nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija. Dozvolite mi da se vratim malo i na dva zakona koja su, čini mi se, na neki način u ovoj raspravi od jutros skrajnuta ili ostavljena na nekom terenu koji možda i ne zaslužuju. Reč je o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, kojim mi u SDPS smatramo, pre svega, da je institut prekršajnog naloga koji je uveden 2013. godine u ovaj zakon o prekršajima, doživeo svoje puno opravdanje u ovoj praksi. Izmene koje je važno da napomenemo da su značajne, a nude se u ovom predloženom tekstu zakona jesu sledeće – Drugostepeni sud samo jednom može ukinuti odluku prvostepenog organa i vratiti je na ponovno odlučivanje. U slučaju nove žalbe, drugostepeni sud dužan je da sam presudi o žalbi na drugostepenu odluku, odlučuje drugo veće drugostepenog suda. Time se dosadašnji postupak po žalbi precizira i obezbeđuje sve veća efikasnost postupka. Drugo, u Predlog zakona uneta je i nova odredba o izdavanju opšte naredbe za dovođenje, dakle izdaje sud ako lice protiv koga se vodi prekršajni postupak u bekstvu ili izbegava dovođenje, naredba se dostavlja policiji, a utvrđeni su i uslovi pod kojima se okrivljeni može zadržati u policiji do 24 časa. Treće, proširene su i dosadašnje odredbe o privođenju osumnjičenih za prekršaj pre pokretanja postupka, tako da što ste donosi rešenje o zadržavanju sa pravom na žalbu u roku od četiri sata od donošenja rešenja i obavezu sudije da reši žalbu u roku od četiri sata. Četvrto, važno je i veoma značajno pomenuti i promene prilikom zaključivanja sporazuma o priznanju prekršajne odgovornosti. Predviđena je mogućnost da se za priznanje prekršajne odgovornosti okrivljenom može ponuditi izricanje zaštitne mere u trajanju kraćem od propisanog ili da se propisana zaštitna mera ne izrekne, s tim da sama novčana kazna iz sporazuma ne može biti određena ispod zakonskog minimuma. Očekuje se da bi posebnu oblast i bezbednosti saobraćaja na putevima, na ovaj način bila sprovedena brža naplata novčanih kazni za prekršaje, te da bi se i broj samih prekršajnih predmeta u sudovima smanjio otprilike na polovinu. Predložene izmene i dopune su rezultat praćenja sprovođenja zakona i prekršajima iz 2013. godine i pokušaj još bolje racionalizacije postupka smanjenja troškova i veće naplate novčanih kazni. Zakon o prekršajima iz 2013. godine je suštinski i reformski zakon sa nizom savremenih rešenja, a sa ovim izmenama i dopunama može se reći da imamo i solidno uređenu oblast prekršaja i prekršajne odgovornosti. Što se tiče izmena i dopuna drugog zakona, zakona o uređenju sudova, promenjena je samo jedna odredba i to u zakonu tako što je rok za preuzimanje određenih nadležnosti Ministarstava pravde od strane VSS pomeren sa 1. juna 2016. na 1. januar 2017. godine. Razlog je taj što za sada ne postoji personalni ni materijalni uslovi za preuzimanje, a smatra se boljim da preuzimanje nadležnosti bude na početku fiskalne godine. Nadležnosti koje će biti preuzete su poslovi pravosudne uprave, zatim akti u unutrašnjem uređenju sudova i predlaganje budžetskih sredstava za preuzimanje arhive zaposlenih koji obavljaju poslove koji se preuzimaju. Što se tiče predloga kojim se biraju, odnosno razrešavaju određeni nosioci pravosudnih i tužilačkih funkcija, mi kao Narodna skupština u skladu sa zakonima, faktički smo tu samo da potvrdimo ono što je stiglo od nadležnih institucija VSS, DVT i što je Odbor za pravosuđe i prosledio u svojoj odluci prema nama narodnim poslanicima. Dolazimo do onoga zakona koji je izazvao najviše, rekao bih, i pažnje, sa pravom, u našoj javnosti, a i u jutrošnjoj raspravi, do Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika. Moj uvaženi kolega Ivan Bauer će u raspravi koja bude usledila govoriti nešto opširnije i konkretnije o onome što mi u SDPS smatramo kada je ovaj zakon u pitanju, ali i o nekim amandmanima koje smo podneli na ovaj predloženi tekst zakona, kako bi se on popravio i kako bi u potpunosti zadovoljio, rekao bih, intencije i želje predlagača, a to je Vlada Republike Srbije. Međutim, kada dođemo do ovoga zakona, mi moramo malo da se vratimo u prošlost. Ta prošlost je relativno blizu. Godine 2009. u Pragu, kao što je rekao ministar Selaković, održana je konferencija koja je usvojila Terezinsku famoznu deklaraciju. Država Srbija tada 2009. godine nije bila prisutna na toj konferenciji. Mi smo bili zastupljeni samo na nivou ambasadora. Dakle, mi smo svojim odbijanjem da prisustvujemo toj konferenciji tada i zauzeli stav, rekao bih, i o ovom pitanju i o onome što je kasnije usledilo, a to je bilo donošenje Terezinske deklaracije. Dakle, država Srbija je, nažalost, bila među, 46 zemalja je usvojilo i tada potpisalo Terezinsku deklaraciju, od Albanije do Urugvaja. Samo su dve države bile uzdržane, na neki način, ili to nisu potpisale. To su bile Vatikan i Srbija. Dakle, za državu Srbiju tada i za njeno tadašnje rukovodstvo, 2009. godine, učešće na ovoj konferenciji na kojoj je bila pozvana kao učesnik, bilo je nevažno. Zašto? Pa, mi smo poslali ambasadora Vladimira Vareša, koji je prisustvovao kao gost na ovom skupu i jedini u takvom statusu pored predstavnika Vatikana. A, Deklaracija koja je usvojena nema obavezujući karakter i pozivala je na ispravljanje posledica nelegalnog konfiskovanje imovine, kao i prisilnih prodaja koje su pratile progon nedužnih ljudi od strane nacista. Zato ja čestitam i od srca i kao čovek koji je ceo svoj politički život proveo boreći se za antifašističke ideje i za sve ono retrogradno Vladi Republike Srbije što je danas 2016. godine ponudila nama pred parlamentom i pred poslanicima jedan ovakav zakon, jer da nema ovog zakona, ignorisala bi se prava Jevreja na povraćaj imovine, a složićete se, to bi onda moglo da se tumači kao istorijski revizionizam kojim se pokušavaju rehabilitovati i neki kvislinzi. Međutim, ovaj pravni akt trebalo bi da ublaži posledice Uredbe o pripadanju imovine Jevreja Srbiji, koju je 1942. godine potpisao predsednik ministarskog saveta Milan Nedić, dakle, predsednik tadašnje kvislinške Vlade.

Zašto? Imamo sa jedne strane sud u Beogradu, famozni Viši sud, koji razmatra zahtev za rehabilitacij, nikog drugog nego do istog ovog čoveka koji je potpisao tu sramnu uredbu, Milana Nedića, i uskoro bi trebalo da bude na dnevnom redu, videli smo, otpočelo je ročište u ponedeljak. Dakle, sud treba da razmatra, pazite, molim vas, da li će Nediću vratiti oduzeta građanska prava, a mnoge rehabilitovane, znamo šta dalje sledi, vraćanje imovine, to je sledeći korak, a sa druge strane, Agencija za restituciju jevrejskim opštinama bi trebalo da vraća imovinu koja je oduzimana Jevrejima po Nedićevoj uredbi. Ako sud odluči, u šta ja ne verujem, da rehabilituje Milana Nedića, mi bismo se zaista našli u paradoksalnoj, da ne kažem neku grublju reč, kada je situacija, da isto Vladino telo – Agencija za restituciju rešava zahteve i za vraćanje imovine s jedne strane Milana Nedića i njegovim potomcima, ali i za vraćanje imovine Jevreja nasilno oduzete njegovim potpisom. Ono što sigurno znam, da će čovek koji je na čelu Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić, odbiti po bilo kojim uslovima da potpiše neko rešenje kojim će potomcima Milana Nedića vratiti neku imovinu. To mogu odgovorno da vam tvrdim, jer znam Strahinju više decenija godina. (Aleksandar Martinović, s mesta: Tema.) Tema je povraćaj imovine onima koji su služili kvislinzima, a koje neko pokušava da stavi u isti koš sa žrtvama koje su ti odgovorni ili su ih direktno i lično ubijali. Da bismo se vratili na ono što nam može pomoći u rešavanju ovog krupnog problema, ja ću vas samo podsetiti kako je sve počelo. Posle Aprilskog rata 1941. godine, opštu jurisdikciju nad jevrejskom imovinom preuzela je nemačka vojna uprava u Srbiji. Ona je formirala upravu jevrejskih nepokretnosti, koja je zatim popisala svu imovinu, dakle, kuće, poljoprivredna građevinska zemljišta itd, a odlukom od 22. jula 1941. godine započela je i prodaju po povlašćenim cenama, u početku i najviše foks dojčerima i nešto manje nemačkim privrednim i vojnim predstavnicima u Srbiji. Novac od prodaje slivao se na specijalne račune koji su otvarani u bankarskom društvu, tada ispostavi „Dojče banke“ u Beogradu. U avgustu 1942. godine Nemci donose odluku da ostatak neprodatih jevrejskih nepokretnosti predaju Vladi Milana Nedića na korišćenje, a da zauzvrat povećaju iznos koji je ova Vlada dugovala na ime ratne štete počinjene tokom Aprilskog rata. Nedićeva Vlada je prihvatila ponudu i već 28. avgusta 1942. godine donela uredbu o pripadanju imovine Jevreja u Srbiji. Pravo raspolaganja i uprave nad jevrejskom nepokretnom imovinom preuzelo je tadašnje Ministarstvo finansija Srbije, koje prenosi potom na državnu hipotekarnu banku, koja je tu imovinu i prodala Nedićevim saradnicima i simpatizerima na provizornim tzv. licitacijama, a dobijeni novac je knjižila u korist tekućeg računa koji je nosio naziv – upravni štab jevrejske imovine nepokretnosti. Specijalni račun na koji se novac tada prebacivao pod oznakom ratne odštete, ali unutar tog računa se i svaka prodaja beležila pod imenom i prezimenom pravog vlasnika, dakle, Jevrejina, iako je u tadašnjim zemljišnim knjigama pod oznakom vlasnika stajalo samo – Srbija. Kada bi sav novac koji su dobijali na ime ratne odštete stavljali samo na jednu gomilu, tu ne bi bilo dovoljno efikasne kontrole, a ovako je vršena unutrašnja finansijska kontrola među Nemcima. Zbog toga je danas vrlo lako proveriti ko je stvarni vlasnik, jer je „Bank Frajeren“, preko koje su išle sve uplate, imao 70% sačuvanih tih računa po imenima i prezimenima i njihovim adresama, pedantni i precizni Nemci, rekli bi svi. Čak iako je neko kupio nepokretnost od države Srbije u to vreme, vrlo lako se može proveriti da li je pravi vlasnik u stvari Jevrejin kojem je imovina oduzeta. S obzirom da je najveći deo imovine koju su većinom ljudi bliski Nedićevoj Vladi kupovali 1942. i 1943. godine nacionalizovan, moglo se desiti, to je ono što vi, kolega Martinoviću, ne razumete, da naslednici Milana Nedića, onih koji su u bescenje, na beščasan način, došli do imovine, da deo te imovine sad oni potražuju kao imovinu svog pretka, da li je deda ili otac. Dakle, od države Srbije se traži da im nepokretnost kupljenu pod nečasnim uslovima vrati. Takvi zahtevi koji se tiču nepokretnosti kupljenih 1942. i 1943. godine su na našu veliku sreću stopirani u Agenciji za restituciju. Upravo te nepokretnosti, između ostalih je obuhvatio i ovaj Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja žrtvama Holokausta koje nemaju živih naslednika. Zbog svega ovoga, vredi se podsetiti, i time ću završiti svoje izlaganje, šta je 9. septembra 1941. godine govorio tadašnji predsednik kvislinške Vlade Milan Nedić. Citiraću samo jednu njegovu rečenicu: „Ja znam samo jedno rešenje za Jevreje i za tzv. jevrejsko pitanje. Sve dotle, dok i jedan Jevrejin u Srbiji ili dok može da govori sa Srbima ili dok ga Srbi mogu žaliti, nema niti će biti mira u Srbiji“ Dakle, čovek je direktno radio sve ono što je bilo u tom trenutku važno, da se sprovodi politika nacističke Nemačke i Trećeg rajha. U dokaz svemu ovome stoje i nesporne činjenice kolaboraciji. Samo ću spomenuti dve stvari: Uredba o pripadanju imovine Jevreja u Srbiji koja je objavljena u službenim novinama, čime se defakto i dejure priznaje postojanje holokausta. Drugo, imovina koja je na licitaciji prodavana Nedićevim saradnicima i simpatizerima bila je prethodno nezakonito preneta u vlasništvo države Srbije. Nedopustivo je da se teret ratne štete plaća imovinom građana Srbije, a naročito onih koji su u tom ratu najteže stradali i zato ćemo podržati i glasati za ovaj zakon.

Zahvaljujem. Ja ću današnje obraćanje započeti od Predloga zakona koji u civilizacijskom i ljudskom smislu smatram najvažnijim, a to jeste Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta. U konkretnom slučaju, nije reč samo o našoj međunarodnoj obavezi, već je reč o jednom iskrenom, ljudskom izrazu razumevanja i saosećanja prema žrtvama, iako smo svesni da donošenjem ovog zakona sve posledice ne možemo u celosti otkloniti na potpun način, ali da posledice možemo ublažiti to je svakako tačno i ovo jeste jedan od načina da to učinimo. Iskreno se nadam da će na osnovu ovog zakona i uz finansijsku podršku Republike Srbije celokupna imovina biti vraćena jevrejskim opštinama, dakle imovina bez zakonskih naslednika, da će sinagoge, tamo gde postoje, a nalaze se u vrlo lošem stanju, biti vraćene svojoj prvobitnoj nameni ili bar nekoj primerenoj nameni, da će mnogobrojna jevrejska groblja ubuduće biti predmet stalne zajedničke brige i da ćemo zajedničkim naporima uspeti da očuvamo sećanja na stradale žrtve holokausta. Što se tiče Predloga zakona o prekršajima, želim da naglasim da je za DS potpuno neprihvatljiv tretman oštećenog u prekršajnom postupku, u situaciji kada postoji mogućnost postizanja sporazuma o priznanju prekršaja, jer je Vlada svojim predlogom predvidela da se oštećeni i njegov punomoćnik, ukoliko ga ima, potpuno izuzimaju iz dostavljanja odluke prekršajnog suda o odbacivanju, odbijanju ili usvajanju sporazuma, a sledstveno tome, ono što se ne dostavlja na to se ne može ni želeti, oštećenom i njegovom punomoćniku je uskraćeno pravo na žalbu protiv presude o usvajanju sporazuma o priznanju. Ja smatram da se time narušavaju osnovna prava oštećenog u prekršajnom postupku, jer ko, ako ne oštećeni, treba da zna kakva je sudbina predloženog sporazuma o priznanju krivice i ko, ako ne oštećeni, treba da ima pravo na žalbu u situaciji kada je sporazum o priznanju krivice usvojen od strane prekršajnog suda. Prekršajni postupak, jasno je, uglavnom štiti opšti interes i vrlo često se dešava da u prekršajnom postupku nemamo neposredno oštećenog, ali baš zato što u vrlo malom broju postupaka postoji oštećeni, smatram da je neophodno poštovanje osnovnih prava oštećenog u svakom postupku, pa i u prekršajnom, jer javni interes nije samo kažnjavanje učinioca prekršaja, već je javni interes poštovanje i adekvatan položaj oštećenog u prekršajnom postupku, jer on je, kao što mu i samo ime kaže, lice čije je pravo ili interes povređen ili ugrožen učinjenim prekršajem, tako da je minimum onoga što mu treba zakonom garantovati to da bude informisan o toku prekršajnog postupka i da ima pravo da uloži žalbu u slučaju donošenja presude za koju on smatra da nije u pravcu zaštite i ostvarivanja njegovih prava i interesa. Ovo naročito napominjem zbog toga što nisu samo saobraćajni prekršaji prekršaji. Prekršaji zahvataju mnoge oblasti života i rada svakoga od nas. Ono što bi za oštećenog moglo biti značajno jesu prekršaji iz oblasti rada i radnih odnosa, iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, javne bezbednosti, uprave. Ovim što Vlada ukida pravo oštećenog da mu se dostavi presuda kojom se odlučuje o sporazumu o priznanju prekršaja, oštećeni se potencijalno sprečava da svoja prava ostvaruje eventualno i u drugim postupcima, kao što je npr. parnični postupak, jer svaka presuda kojom se usvaja sporazum sadrži oglašavanje okrivljenog krivim i izriče mu se odgovarajuća kazna, što bi bitno doprinelo i olakšalo oštećenom ostvarivanje prava pred drugim nadležnim organima. Vlada je svela oštećenog u položaj pukog svedoka koji dođe pred sud, kaže šta ima i ode, bez da ima ikakvu informaciju i mogućnost da reaguje u onom postupku koji se završava sporazumom o priznanju krivice, a u kojem je on neposredno oštećen. To naravno nije u skladu sa odredbom člana 36. Ustava koji svima, pa gle čuda, i oštećenom jemči pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o nekom njegovom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovano interesu, pa se iskreno nadam da će Vlada prilikom odlučivanja o amandmanima, odnosno prilikom razmatranja amandmana imati i ovu neustavnost u vidu. Kada smo već kod Ustava, smatramo da je u suprotnosti sa Ustavom i predlog da se kažnjenom licu, koje nije platilo ranije izrečenu novčanu kaznu ili troškove postupka, ne dozvoli izdavanje vozačke ili saobraćajne dozvole, kao ni odjava vozila, jer se time direktno ugrožavaju prava na imovinu, prava na rad, slobodu kretanja, a koja su zajemčena Ustavom. Država koja nema kapacitet da izvrši odluke koje su doneli njeni organi, nema pravo da zbog svoje nesposobnosti ograničava, uslovljava, da ne kažem, ucenjuje građane svoje zemlje. Za izvršenje sudskih odluka postoji izvršni postupak, prinudna naplata. Pre mesec i po dana, u ovoj sali, usvojen je novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Bila su puna usta hvale o tome kako će taj zakon doprineti efikasnoj i brzoj naplati potraživanja, pa između ostalog i novčanih kazni po sudskim odlukama. Ovakav predlog praktično znači da mi ne verujem državi, ne verujemo sudu koji postupa, javnim izvršiteljima i ne verujemo da su u stanju da efikasno sprovedu prinudnu naplatu. Osim prinudne naplate, znam da je poznato, postoji mogućnost zamene neplaćene novčane kazne za kaznu zatvora ili rada u javnom interesu. Da li ovim predlogom, kojim se ograničava izdavanje vozačke, saobraćajne dozvole itd, praktično Vlada poručuje da ni za zamenu neplaćenih novčanih kazni zatvorom ili radom u javnom interesu ne postoji kapacitet, što bi bilo zaista poražavajuće? Država treba da stimuliše građane da plaćaju novčane kazne, da im olakša način plaćanja, a ne da uvodi jedan potpuno neprihvatljiv sistem. Jer, kada uvedete ovakav sistem gde kažete – nema vozačke dozvole dok se ne plati novčana kazna, za bilo koji prekršaj, ne saobraćajni nego bilo koji, onda se postavlja pitanje zašto građani nemaju pravo da kažu onda državi – pa, nema plaćanja novčane kazne dok mi se ne vrate oduzete penzije, isplate zaostale zarade i tome slično. Ta vrsta trange-frange odnosa u izvršavanju odluka državnih organa, a koju plasira Vlada Republike Srbije, je u najmanju ruku neozbiljna. Uvođenjem nekih dodatnih sankcija za neplaćanje novčane kazne, favorizujete jednu vrstu prekršajne kazne u odnosu na ostale kazne. Dakle, ako neko ne plati novčanu kaznu, njemu se ne izdaje vozačka dozvola dok ne plati novčanu kaznu. Ali, ako izbegava odlazak na izdržavanje kazne zatvora ili ako izbegava rad u javnom interesu, on takvu vrstu sankcije ne trpi. Zato me jako zanima, mada ne mogu sada da čujem odgovor, šta je bio razlog da se jedna vrsta sankcije favorizuje u odnosu na druge sankcije koje su takođe propisane u Zakonu o prekršaju? Za sam kraj, kada govorimo o Zakonu o uređenju sudova, Vlada je potvrdila da se specijalizovala za probijanje rokova koje je sama sebi odredila, jer, podsetiću, u decembru mesecu, dakle, pre nešto više od mesec dana, u ovoj Skupštini, u ovoj sali, već smo radili i raspravljali o izmeni Zakona o uređenju sudova. Tada je možda bila prilika da se rok koji je, to je bilo jasno, nerealno postavljen i tada – produži. Mene iznenađuje da se tada nije znalo da ne postoje, ne znam kako je u obrazloženju navedeno, personalni i materijalni uslovi za preuzimanje nadležnosti, pa to je bilo jasno i pre mesec dana i šta se to u međuvremenu desilo pa je odjednom to postalo jasno, a nije pre mesec dana bilo jasno? Iznenađuje činjenica da je bilo nejasno da, na primer, fiskalna godina počinje 1. januara. To je bilo i pre mesec dana. Dakle, ne postoje nikakve opravdavajuće okolnosti zbog kojih Zakon o uređenju sudova, koji je, ponavljam, već jednom u ovoj sali menjan pre nešto više od mesec dana, se sada ponovo menja. Ali, tako to biva kad se previše sniva a stvarnost se malo zna. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Martinović. Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva i Veća tužilaca, danas ću govoriti u svojstvu predsednika manjinske poslaničke grupe u Skupštini Republike Srbije. Prvenstveno želim da se osvrnem na zakon, odnosno Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika. Vrlo sam sretan da je u našoj Skupštini došao na red jedan ovakav zakon. U stvari, radi se o jednom, slobodno mogu da kažem, plemenitom i ljudskom činu. Jer, niko danas od nas ne može da toleriše da bilo ko na svetu uživa zbog učinjenog zločina i genocida, ne može da koristi bilo kakvu imovinu na način ako je pre toga učinio genocid. Nakon govora mog kolege Neđe Jovanovića, koji je vrlo detaljno, iscrpno i argumentovano govorio o ovoj temi, čak objašnjavajući i tri etimološka pojma kada se tiče ovog zločina i genocida, mislim da bi svaki drugi govor na ovu temu oskrnavio vrednost govora koji je on nama održao i ja se zahvaljujem gospodinu Neđi Jovanoviću na ovom govoru. Kao legitimni predstavnik Bošnjaka iz Sancaka, kao Bošnjak, kao čovek, moram da izrazim nadu da ćemo kao država, odnosno da ćemo kao Skupština Srbije, već na narednoj sednici, poučeni ovim Predlogom zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju zakonskih naslednika, na isti način da stavimo na dnevni red – Usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Mislim da smo kao država dužni to da uradimo, zbog činjenice što se to desilo u našem komšiluku, zbog činjenice da ja ovde predstavljam Bošnjake koji su žrtva genocida i zbog jedne vrlo važne činjenice, da je 2007. godine Međunarodni sud pravde svojom presudom proglasio našu državu krivom zbog toga što nije sprečila zločin genocida i što nije pohapsila i predala Međunarodnom sudu pravde u Hagu počinioce genocida. Usvajanjem ove rezolucije, njene odredbe govore o redosledu poteza, to je čitav program, postići ćemo jedan vrlo važan efekat – skinućemo odgovornost sa države Srbije i svih drugih generacija koje se rode u ovoj zemlji za genocid koji je neko počinio u njihovo ime. Na taj način, stvorićemo preduslove za vraćanje međunacionalnog poverenja i međudržavne saradnje u regionu. Što se tiče ovog dnevnog reda, mi danas na dnevnom redu ove sednice, ukupno i juče i danas, pored ove tačke o kojoj sam govorio, imamo još 23 tačke. Postavlja se pitanje – imajući u vidu stanje na terenu, mi stanje na terenu u smislu primene ovih zakona, odnosno kršenja ovih zakona, postavlja se pitanje šta je smisao donošenja novih zakona, odluka ili amandmana, ako se ni postojeći zakoni ne primenjuju u praksi ili se krše? Donosimo zakone kao da smo najpravnija država na svetu, a radimo i živimo u jednoj vrlo centralizovanoj državi, gde centralni organi donose zakone… Ovo je tema. Ovo je tema jer mi imamo, gospodine Bečiću… Govorim o temi. Tema je da mi insistiramo na tome da svi naši amandmani i sve naše diskusije idu u smislu stvaranja preduslova da se na terenu zakoni primenjuju, a ne samo da se zakoni donose.

Ako se ne kupe lekovi i ako se ne ponaša po tom uputstvu, onda bi mnoge epidemije uništile našu zemlju. Ako na terenu imamo predstavnike državnih organa iz pravosuđa, iz policije, i inspektore kao jastrebove svih vladajućih partija, ne samo ove, koji rade po principu – zakon to sam ja i ako rade po principu da se prema zakonu odnose kao prema švedskom stolu, ono što mi se sviđa hoću da uradim, a ono što mi se ne sviđa, neću da uradim, u takvoj situaciji mislim da je besmisleno donositi bilo kakav zakon. Takvo stanje ne možemo promeniti donošenjem novih zakona. Dok govorim, u isto vreme ja sam istovremeno izabran direktno na direktnim izborima i kao predsednik Bošnjačkog nacionalnog veća, tj. najvišeg predstavničkog tela manjinske bošnjačke samouprave u ovoj zemlji. Hajde da uzmemo taj zakon, manjinski zakon krše opštine. Pođimo u Novi Pazar, drsko krše taj zakon. Ne uplaćuju sredstva, ne konsultuju Nacionalno veće iako ih zakon obavezuje, ne konsultuju pri predlaganju i imenovanju predstavnika u školama. Umesto da se po zakonu omogući, kako je predviđeno, zakon traži da manjinama omogućimo da imaju svoje glasilo na svom maternjem jeziku, međutim, iako je devet godina ta neka televizija u Novom Pazaru bila proglašena kao posebno značajna za Bošnjake, i ministar je čak na sastanku sa vim predstavnicima manjina odlučio da treba da se pokloni, da se ustupi manjini, ona je prodata, odnosno oni ljudi od vertikale, sa ministrom u Beogradu, i oni po horizontali u Novom Pazaru, od opštinskih para su je prodali sami sebi. Od opštinskih para, kršeći zakone. O tome govorim. Oni su dali neke otpremnine i oslobodili se 51 radnika i u bescenje kupili za 90 hiljada televiziju koju otplaćuju od opštinskih para. Imamo i druge zakone. Kada govorimo o tome ko može da pomogne građanima da ovi zakoni koje mi donosimo danas mogu da uživaju blagodeti zakona na terenu, pitam vas ko je taj? Zato smatram da u smislu donošenja ovih zakona treba da usvojimo mehanizme, donosimo mehanizme koji će omogućiti građanima da na terenu uživaju blagodeti tih zakona. Građani biraju nas poslanike, imamo ministre i predsednike opština. Sve sam bio, i predsednik opštine, i ministar, i poslanik. Šta smo imali? Imali smo još od 12. aprila 2007. godine, kada je u Novom Pazaru kod Đurđevih stupova ubijen Mirza Radonjica. Takođe, imamo slučaj da je ubijen Harun Alić u Novom Pazaru, moj prijatelj, usred belog dana. Sve smo zakonske mogućnosti ispitali, idemo po sudovima, ali opet nema rešenja. Imamo ubijenog Suada Šutkovića, isto tako usred belog dana. Postupili smo po zakonu i kažu – idite, žalite se sudu. To je bilo skoro, ovih godina, ove zadnje tri-četiri godine. Znači, ja sam i tada kao ministar pokušavao da učinim nešto i nisam mogao da učinim ništa. Ni sada kao poslanik ne mogu da dobije adekvatan odgovor na postavljena pitanja po tim pitanjima. Mi pitamo jedno, a nama odgovaraju drugo u ovoj Skupštini. Znači, moramo da izgradimo mehanizme, moramo da izgradimo pravnu državu koja funkcioniše. Imamo slučaj vama svima poznat, godinama postavljamo pitanje ovde i tri javna protesta su bila u Novom Pazaru za oružani upad naoružane bande u službene prostorije, gde je prekršeno načelo nepovredivosti doma kao osnovno, temeljno ustavno načelo Republike Srbije. Do danas nema istrage. Do danas ja ne mogu da dobijem odgovor, kao ni moj kolega Enis Imamović koji je postavljao ovde sa skupštinske govornice čak i ministru pitanje. Nema odgovora. Kakva je poruka građanima ako mi, ja kao nekadašnji ministar, u mojim službenim prostorijama pucalo se na ministra i njegove saradnike i nikome ništa? Moramo imati mehanizme da takve stvari rešimo. Slučaj Amira Stanovršanina. Mladić je po nacionalnoj i verskoj osnovi maltretiran u zatvoru u Nišu. Ja sam se interesovao kao ministar šta se desilo, a i poslanici su se interesovali u Skupštini Srbije. Njihova porodica je došla kod mene i kod mojih poslanika i rekli nam – molim vas, nemojte se više interesovati o njemu, što se vi više interesujete, više ga tuku, on to dalje ne može Kome da se žalimo? Kome narod da se žali? Nije po zakonu da ga tuku ljudi u zatvoru, ali ga tuku. Evo papir, Hamid Tutić, 16. januara prošle godine, po nalogu sudije iz Novog Pazara čitav kordon policije je napao selo Potreb i okupirali. Evo, piše da mu traže novac, oružje, drogu, kompjutere. Nakon toga, kada je čitavo selo zaplašeno, ništa nije nađeno. Bio sam kod ministra na molbu te porodice. Zakonskim putem ljudi nisu mogli sebe da zaštite. Šta kaže ministar? Ministar kaže - gospodine Imamoviću, to nije moguće, mi ćemo to da rešimo, to je kriminal. A kada sam mu dao ovaj papir i kada je video ime sudije Adil Bibić, kaže – oprosti kolega, to je vaša međubošnjačka stvar. On je Bošnjak i to je neki unutrašnji vaš međubošnjački sukob.

Pitam vas za primenu zakona na terenu, kako da… Niste rekli ime ministra, iako se to desilo za vreme prethodnih vlada. Ja vas molim da se vratite na temu. Poslanici negoduju sa pravom, jer 10 minuta ne govorite o temi. Ja govorim isključivo o temi. Molim vas, razumem da vi želite i da je potreba sada… Gospodine Bečić, vi govorite sa te govornice kao da se nalazite u Švedskoj, u Austriji, u nekoj zemlji koja ima uređen sistem. Na terenu, ja vam govorim o terenu, ne funkcioniše ono što mi usvojimo ovde. Znate li vi to? Dajete primer jedan, hajde da vidimo, tu su predstavnici tužilaštva, kome da se žali roditelj ili građanin koga policajac zaustavi, jedan policajac pri jednom zaustavljanju izrekne mu tri krivične prijave? Trojica sudija i sva trojica mu izdaju, samo zbog jednog zaustavljanja. I, opet ministar pravde kaže – pa to nema smisla. Mislim da moramo da izgradimo mehanizme da imaju kome ovi ljudi da se žale. Ako nemaju kome da se žale, bespredmetno je donošenje zakona. Imamo drugu stvar. Jedna od tačaka se odnosi na Zakon o prekršajima i uz taj čitav set pravosudnih zakona. Tvrdim, kao čovek koji sam 25 godina u ovom poslu, koji se bori kroz institucije sistema, dok se u ovoj zemlji ne završi proces redefinicije za promene političkog sistema Srbije, dok se ne izvrši lustracija svih policajaca i sudija do sada u javnom sektoru i dok se ne zaposle novi mladi ljudi koji nisu kompromitovani, mi ćemo samo uzaludno donositi zakoni, a oni će da ih krše gde god stignu. Posebno oni koji imaju podršku iz Beograda. Zato, kada zaposlimo mlade nekompromitovane ljude, koji su došli sa svežim znanjem sa fakulteta, i kada nakon te lustracije koja će i njima biti opomena da ako oni greše da će biti lustrirani, i kada usaglasimo nacionalnu strukturu u sredinama gde žive manjine, bićemo sretna evropska država, bogata i ekonomski jaka i imaćemo zadovoljen građane. Sve drugo je gubljenje vremena. Ovde imamo još jedan, na desetom mestu piše, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku itd. Kao stranka, već 25 godina mi se zalažemo za evropske i evroatlantske integracije i u Danu za glasanje glasaćemo za ovaj zakon za potvrđivanje Sporazuma sa NATO paktom. Dalje, glasaćemo takođe i za ovaj Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta, ali tvrdim da pre svega, opet vam govorim, ako smo ozbiljni i ako želimo državu, pravnu državu Srbiju, zasnovanu na vladavini prava, pravnoj sigurnosti, jednakosti pred zakonom, treba da stvorimo uslove da građanin ima kome da se žali. Ljudima povećava bol činjenica, ne samo što su oštećeni, ali bol povećava i činjenica da nemaju kome da se žale. Pitam se, što bi na ove izbore Bošnjaci izašli i glasali za neke svoje bošnjačke predstavnike ili bilo koja druga manjina, ako ti njihovi poslanici, predsednici opština, odbornici ili čak ministri bošnjački ili manjinski ne mogu i nemaju kome da se obrate da otklone posledice i patnje svojih građana? Zato predlažem svojim kolegama u Skupštini Srbije, posebno gospodinu Babiću, da nas okupi, da požurimo sa redefinicijom političkog sistema Srbije, da uvedemo srednji nivo vlasti u svim sredinama koje mogu da se definišu kao neke regije ili na drugačiji način, da usvojimo akcioni plan za manjine za Poglavlje 23, ali akcioni plan u kojem manjine učestvuju, a ne onaj koji ignoriše manjine, i da usaglasimo nacionalnu strukturu u svim sredinama gde žive manjine u Republici Srbiji. Takva Srbija biće perspektivna, ekonomski razvijena, mirna, imaće dobre susede i manjine će služiti kao most saradnje sa susedima, a ne kao problem. Nama je želja da izgradimo takvu Srbiju, a da u Srbiji svakako izgradimo treći, odnosno srednji nivo vlasti za Sandžak, jer smo mnogo daleko od Beograda. Mnogo smo daleko od Beograda i sve sredine moraju da imaju srednji nivo vlasti da bi bili bogatija sredina. Hvala vam na pažnji. Gospodine Ugljanin, vi ste ovde čitavo vreme govorili o nekim događajima za vreme bivših vlada i voleo bih da ste tada, kao ministar, sa vašim kolegama ministrima rešavali ova pitanja, a da sada ne dajete utisak da se ovo dešava za vreme sadašnje Vlade.

Zahvaljujem se. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, danas je sreda, pitanja se postavljaju nekim drugim danima. Poslovnika. Smatram da se govornik nije držao teme dnevnog reda, pod jedan, a pod broj dva – da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine i svih narodnih poslanika koji čine ovaj saziv Narodne skupštine, pa možda i narodnih poslanika iz prošlog saziva, a bogami, na ovakav način se krnji ugled i poslanika koji će doći posle nas. Naime, shvatam da je izborna kampanja, sve razumem, ali ako kaže neko da je policija napala selo, ili možda nisam dobro čuo, možda je napala belo, ili je tražila belo pa napala selo, nisam razumeo, ukoliko neko kaže da je policija napala selo, taj širi lažne vesti. Ja kao narodni poslanik nisam upoznat sa tom činjenicom da je policija bilo gde na teritoriji Republike Srbije, posebno ne u poslednjih 12, 13, 14, 15, 16 godina, napala bilo koje selo. Činjenica je da u ova demokratska vremena češće selo napada policiju nego policija selo, odnosno da građani češće nasrću na policijunego policija što to čini prema građanima. Razumem tugu i bol za izgubljenom foteljom. Razumem, kada imate fotelju, sve je u redu, ljudska prava su veoma velika, Beograd vam je veoma blizu Novog Pazara, ali kad izgubite fotelju, onda su vam ljudska prava nikakva, onda vam je Beograd daleko, onda vas niko ne razume. Ja razumem tugu i bol za izgubljenom foteljom, ali mislim da je ovo previše. Tražim da se u Danu za glasanje glasa o ovoj povredi Poslovnika. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću. Smatram da nisam prekršio Poslovnik jer sam nekoliko puta pokušavao gospodin Ugljanina da vratim da diskutuje o temi i da ga vratim na dnevni red, ali videli ste da nisam imao uspeha, tako da je jedina mogućnost bila da, po Poslovniku, kaznim gospodina Ugljanina, ali nisam želeo u ovoj današnjoj raspravi da pribegavam tim kaznenim merama. Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje? (Da) Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik dr Sulejman Ugljanin. Izvolite. Član 106, zbog dobacivanja i ometanja govora dok sam ja govorio. Onda to, normalno, zbuni čoveka. Očigledno je, ja pokazujem papir, mogu vam i dati, da je to bilo… Gospodine Ugljanin, neću dozvoliti da povredu Poslovnika koristite za repliku, pogotovo u ovom slučaju repliku predsedavajućem, tako da vas molim. Mogu samo da vas pitam da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? (Ne) Hvala. Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe narodna poslanica mr Zlata Đerić. Izvolite, gospođo Đerić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, šalom uvraha, poštovani predstavnici Jevrejske zajednice, za koje znam da danas pažljivo pratite ovo plenarno zasedanje. Ja ću se posebno u ovom setu zakona baviti Predlogom zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Gospodin ministar Selaković je u svom uvodnom izlaganju nabrojao mnoge predstavnike, pripadnike Jevrejske zajednice koje su svoj život, svoje delovanje i svoje stvaralaštvo vezali za Srbiju i srpsku kulturu, među njima i kompozitora Enrika Josifa, koga inače vrlo rado citiram i upravo smatram da je danas momenat da ga pomenem i kažem jednu istinu koju je izrekao u svom intervjuu. Na pitanje novinara kako on doživljava Boga, gospodin Enriko Josif je rekao – Bog je jedna viša kosmička pravda koja se uvek uspostavi. Donošenje ovog zakona jeste skromni pokušaj, a veliki korak države Srbije da uspostavi jednu višu kosmičku pravdu u opštoj nepravdi stradanja Jevreja u prošlom veku. Naime, svi znamo, govorili smo i o etimološkom značaju reči „holokaust“ To je grčka reč, grčkog porekla, koja znači „totalno spaljen“ Sličnu reč imaju čak i Jevreji u svom jeziku, „olam kalil“ i oni govore o uništenju ognjem. Kroz politiku, kroz bavljenje ovim problemima, kroz razvijanje svojevremeno strašne i monstruozne politike antisemitizma, ova reč je dobila posebno značenje u svetskoj istoriji i mi kao narod znamo šta znači i kakvo je to stradanje šest miliona Jevreja bilo u Drugom svetskom ratu. Naravno, uvek smo imali odlične veze i razumevanje sa ovim bratskim narodom. Imali smo, nažalost, ponekad i sličnu sudbinu i odatle to naše sapatništvo koje nas je uvek vezivalo i koje nas je obavezalo čak i tom Deklaracijom u Terezinu 2009. godine koju smo potpisali kao jedna od 49 zemalja, da ćemo upravo ovakav zakon doneti, dakle, to nas je ponovo povezalo i učinilo bližim i solidarnijim. Kroz kulturu, kroz istoriju, kroz umetnost pitanje stradanje Jevreja, koje je zaista nesagledivo i ogromno u civilizacijskom smislu je imalo razna tumačenja i sećamo se filmova „Pijanist“, „Sofijin izbor“, „Vrt Vince Kontinijevih“, pa i Bertolučijev „Dvadeseti vek“, ali mislim da u poslednje vreme nas posebno impresionira film „Šindlerova lista“, mada su svi oni rađeni prema istinitim događajima, nažalost prema istinitim događajima, sa nešto umetničke obojenosti. Film „Šindlerova lista“ u kojoj ću vas podsetiti na završne scene filma, kada 1100 Jevreja u zoru 9. maja 1945. godine sede na šinama preživeli strašno vreme. Prilazi im ruski oficir na konju, pobednik i oni ga pitaju – da li ima preživelih Jevreja u Poljskoj? Njegov nemi izraz, jasan odgovor daje, a onda ga pitaju – a kuda da idemo sada? Na to imaju odgovor – ne idite na istok, to je sigurno, tamo vas mrze, a onda posle kraće pauze im kaže iskreno – ja ne bih išao ni na zapad da sam na vašem mestu. Ta scena u filmu predstavlja jednu prekretnicu jevrejske istorije. Jevreji su posle toga smogli snage, iz toga treba da nam budu uzori primera od koga možemo mnogo da naučimo, da se otisnu i Izrael, 1948. su napravili svoju državu na čelu sa Ben-Gujironom, svojim prvim premijerom, inače Ben-Gurijon simbolično ime u prevodu znači – sin mladoga lava i da lavovski iznesu tu pobedu i jedan deo da ode u Ameriku. Danas ih je 83% od ukupne populacije, žive u Americi i u Izraelu, a nešto u drugim zemljama sveta. Broj žrtava i potreba da se to obeleži je zaista nešto što treba da bude celom svetu opomena, da jedna politika koja je doživela svoju krunu u nacizmu, koja je počela kao antisemitizam, može da ima fatalne posledice po čovečanstvo i da se jedna takva politika ubuduće uvek mora prepoznati u začetku, kada je ona gotovo bezopasna, kada ona gotovo mili kroz ljudski rod i da se tada u začetku spreči, jer razmere koje može da preuzme, da zauzme, da realizuje jedna sumanuta politika, videli smo kako završava. Mi danas imamo obavezu da kao država u kojoj su Jevreji živeli, stradali, koji su imali svoju imovinu, rekoh već na početku ostavili značajna svoja delovanja, sudbinska delovanja, da taj dug prema žrtvama holokausta civilizacijski vratimo. U ime toga mi donosimo ovaj zakon i u ime toga smatram da će svi poslanici u ovoj Skupštini podržati donošenje ovog zakona, jer to jeste jedan ozbiljan civilizacijski iskorak. Na teritoriji tadašnje Jugoslavije živelo je oko 40.000 Jevreja. U Srbiji je živelo najviše, najviše konkretno u Beogradu, tu ih je najviše i stradalo. Jugoslavija je izgubila oko 60% Jevreja. Dobar je primer države Danske, koja je bez obzira što je blizu baltičkih zemalja koje su zaista uspele da izgube veliki broj članova jevrejske zajednice, u strašnom holokaustu, država Danska je izgubila samo 1% Jedan primer na koji želim da skrenem pažnju posle jednog napada na sinagogu u Danskoj gde je stradao jedan pripadnik jevrejske zajednice, premijer Netanjahu je pozvao sve Jevreje da se isele u Izrael. Danska premijerka Hele Torning Šmit, pozvala je svoje sunarodnike danske Jevreje da ne prihvate poziv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, da masovno migriraju u Izrael i istakla da su oni potrebni Danskoj i da ta zemlja bez Jevreja ne bi bila ista. Ne bismo bili isti bez jevrejske zajednice, rekla je Torni Šmit, dan nakon napada u Kopenhagenu. Ona je rekla da je preliminarna istraga pokazala da je napadač koga je ubila danska policija delovao samostalno i da nema indicija da je bio deo neke šire terorističke grupe. Jevrejska zajednica je vekovima u Danskoj. Danska je njen dom i ona je deo danskog društva. Danski Jevreji su se zahvalili što im je izraelski premijer Netanjahu pružio ruku, ali neće prihvatiti njegov poziv da emigriraju u Izrael, saopštio je portparol, jako smo zahvalni na ovoj pažnji. Mi smo Danci, mi smo danski Jevreji i nećemo zbog nasilja otići u Izrael, ako odemo to će biti neki drugi razlozi. Dakle, to je jedna dobar i poželjan primer kako mogu da opstaju multikonvencionalne i multietničke zajednice i mislim da smo mi jedna od zemlja koja je bila uvek primer dobrog sa života sa drugim zajednicama. Jevrejska zajednica sigurno to zna da ceni. Ono što želim da naglasim jeste da je srpski narod kroz istoriju uvek gajio prijateljske osećanja prema pripadnicima jevrejske zajednice i da su u vreme okupacije i sami Srbi suočeni sa pretnjom po svoj biološki opstanak činili sve kako bi mogli da sačuvaju živote svojih komšija Jevreja. Zato imajući u vidu istoriju stradanja srpskog naroda, posebno u dvadesetom veku kada smo se bukvalno našli na ivici biološkog istrebljenja i sami, smatram da je apsolutno na mestu formulacija u članu 2. Predloga zakona koji citiram – izrazi upotrebljeni u ovom zakonu oduzimanje, vraćanje i slično imaju se tumačiti isključivo kao izražavanje saosećanja, solidarnosti i razumevanja Republike Srbije za stradanje jevrejskog naroda na njenoj teritoriji tokom neprijateljske okupacije od 6. aprila 1941. godine do 9. maja 1945. godine odričući svaku odgovornost Republike Srbije za strahovite patnje i štetu nanetu žrtvama holokausta i drugim žrtvama nacizma na njenoj teritoriji u uslovima neprijateljske okupacije. Imajući u vidu tradicionalna prijateljska osećanja između naših naroda i dobre odnose Republike Srbije sa Izraelom, pomalo ipak čudi određena doza inertnosti koju smo do sada pokazali i zbog čega nas je Evropska komisija kritikovala u izveštaju o napretku Republike Srbije u 2014. godini konstatujući nedovoljnu aktivnost u vezi sa donošenjem ovog zakona. Deklaracija kojom smo se obavezali na iniciranje postupka za povraćaj imovine žrtava holokausta, potpisane 2009. godine, a opšti postupak restitucije u Republici Srbiji započet je 2011. godini donošenjem Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Da podsetim da se ovim zakonom uređuju uslovi, način i postupak vraćanja oduzete imovine i to u naturalnom obliku tamo gde je to moguće kao i novčano obeštećenje za oduzetu imovinu tamo gde ne postoje objektivni uslovi za njen fizički povraćaj. Takođe i našim nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU u periodu od 2014. do 2018. godine predviđeno je da će se doneti zakon kojim će se otkloniti posledice oduzimanja imovine žrtvama holokausta i drugim žrtvama fašizma na teritoriji Republike Srbije koje nemaju živih naslednika. Konačno, pred sobom imamo Predlog zakona koji se u velikoj meri naslanja na rešenje o Zakonu o restituciji i to je nešto što je svakako velika pobeda i veliki korak ove Vlade i dobra politika njenih međunarodnih odnosa. Konkretno u samom Predlogu zakona ono što je izuzetno dobro predviđa se da sticalac imovine koji je nakon podržavljenja imovine stekao pravo svojine u skladu a zakonom ostaje vlasnik i dražalac stvari i da njegovo stečena prava ne smeju biti povređena što je apsolutno na liniji sa načelom sigurnosti u pravnom prometu kao i zaštita savesnog sticaoca. U Zakonu o restituciji u takvim slučajevima postoji institut obeštećenja, pa me samo zanima da li finansijska podrška Republike Srbije Savezu jevrejski opština Srbije je predviđena odredbama člana 9. predstavlja supstitut za ovaj institut. Apsolutno je neophodno u skladu sa proklamovanim načelom javnosti da se sredstva koje jevrejska opština, odnosno savez opština ostvari iz imovine ili finansijskom podrškom od strane države troše u svrhu utvrđeno zakonom uz redovno obaveštavanje javnosti. Takođe, korektno je i rešenje koje se svim državnim organima i organizacijama, bez obzira na nivo vlasti, nalaže da u roku od 30 dana izdaju za potrebe sprovođenja ovog postupka svu potrebnu dokumentaciju i podatke kojima raspolažu. Dakle, to će zakon učiniti značajno efikasnijim. Sa aspekta pravičnosti, logično je da se sticanje imovine i ostvarivanja prihoda u vidu finansijske podrške na osnovu ovog zakona ne oporezuje, niti da se opterećuje administrativnim i sudskim taksama i slično, ali je zato takođe pravično rešenje da jevrejska opština, odnosno savez, postane obveznik plaćanja poreza na vraćenu imovinu, kao i plaćanje drugih vrsta poreza na ostvarivanje prihoda od imovine, odnosno novčanih sredstava. Zakon takođe na korektan način uređuje slučaj kada se naknadno pojavi preživali zakonski naslednik nad ovakvom imovinom, jevrejska opština je dužna da mu nakon što utvrdi njegova svojstva zakonitog naslednika, prenese u svojinu imovinu u skladu sa udelom koji mu pripada u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje nasleđivanje. Za to joj je ostavljen rok od 30 dana, uz mogućnost sudske intervencije. U slučaju postojanja zakupa na ovakvoj imovini, propisuje se da će zakupac biti zaštićen tako što će ukoliko, to naravno želim, moći da zadrži svoje pravo zakupa i naredne tri godine pod uslovima koje je prethodno govorio sa jevrejskom opštinom. Moram da postavim pitanje, uprkos očiglednoj težnji da se zaštiti savesni zakupac, da li je ovakvo rešenje adekvatno i ne predstavlja li ograničenje vlasnika da slobodno raspolaže imovinom, posebno imajući u vidu činjenicu da naslednik može da bude osoba u vrlo poodmakloj životnoj dobi. Što se tiče namena u koje se prikupljena sredstva mogu usmeriti, pored deklaracijom predviđenih ciljeva, vezano za zasnivanje svih činjenica koje se dovode, koje su dovele do holokausta i naravno težnja da se on nikada ne zaboravi, samim tim nikada više u istoriji čovečanstva i ne ponovi i bude deo kolektivnog pamćenja celog čovečanstva, a ne samo jevrejske zajednice, smatram da je jako dobro rešenje da se jedan deo ovih sredstava izdvaja za finansiranje školovanja i stipendiranja naših studenata, mladih talenata i naučnika, a jedan deo za humanitarne svrhe u Republici Srbiji. U tom smislu, osniva se i Odbor za nadzor nad upravljanjem prihodima i mislim da je to izuzetno dobro rešenje Vlade Republike Srbije da imenuje predsednika tog odbora, a da ostale članove daju predstavnici jevrejske zajednice. Savez jevrejskih opština se obavezuje da do 15. januara svake kalendarske godine sačini objedinjen godišnji program upravljanja prihodima za tekuću kalendarsku godinu i da ga nakon usvajanja dostavi Odboru, što je još jedna garancija transparentnosti u upravljanju prihodima od ove imovine i sredstava Republike Srbije. Republika Srbija zadržava pravo da suspenduje godišnju isplatu finansijske podrške ako Odbor ne usvoji šestomesečni izveštaj o upravljanju Saveza, što je još jedan dobar mehanizam kojim se obezbeđuje domaćinsko, odgovorno poslovanje i upravljanje ovom imovinom. Dakle, ovo je veliki civilizacijski iskorak ove Vlade, ovog saziva Skupštine i mislim da imamo razloga da budemo ponosni što ovaj zakon uz sve teškoće koje prate primenu ovog zakona i njegovo sprovođenje u praksi, da budemo ponosni što smo učestvovali u njegovom donošenju. Dakle, ono što želim da naglasim, to je da ćemo sa Jevrejima, Jevrejskom zajednicom i onima koji su u Srbiji i onima koji su u Izraelu i nadalje, održavati pre svega dobre poslovne veze, jer to je u interesu zajedničkog napretka. U to ime, lehitraot, pozdravljam pre svega predstavnike Jevrejske zajednice i zahvaljujem se na pažnji.

Što se tiče Predloga zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih naslednika, čini mi se da je ovaj Predlog zakona u Narodnoj skupštini danas izazvao nekako najveću pažnju narodnih poslanika. Verovatno je izazvao i najveću pažnju javnosti. Sa nekim delovima izlaganja mojih uvaženih kolega iz drugih poslaničkih grupa, mogu da se složim u potpunosti. Sa nekim drugim delovima ne mogu ali mislim da debata u Narodnoj skupštini tome i služi da ukrstimo mišljenja i da razmenom argumenata dođemo do najboljeg mogućeg rešenja. Poslanička grupa SNS smatra da je Predlog zakona koji se odnosi na obeštećenje žrtava holokausta koje nemaju živih naslednika, jedna civilizacijska i demokratska tekovina. To nije samo formalna obaveza koja proizilazi iz tzv. Terezinske deklaracije od 2009. godine. To je jedan znak solidarnosti sa pripadnicima jevrejskog naroda koji su uz srpski narod, ruski narod i poljski narod i naravno uz romski narod bili najveće žrtve Drugog svetskog rata. Ja kao poslanik SNS želim da ukažem na još jednu činjenicu koja je, mislim, važna za Republiku Srbiju u trenutku kada se ona bori za svoj suverenitet i teritorijalni integritet na Kosovu i Metohiji, a to je činjenica da jevrejska država Izrael nije priznala nezavisnost tzv. „republike Kosovo“ i mislim da to pokazuje koliko Izrael poštuje Republiku Srbiju i koliko smo mi kao Srbi i mi kao Srbija tim više obavezni da donesemo jedan ovakav zakon. Kada je u pitanju holokaust, moj uvaženi kolega Neđo Jovanović, mi smo o tome pričali i na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, on je o tome pričao i danas. Dakle, holokaust izvorno je starogrčka reč holokauston bukvalno znači potpuno spaljen. Radi se o običaju pojedinih antičkih naroda, pre svega Starih Grka i Rimljana, da prinose tzv. žrtve paljenice svojim bogovima. Kasnije su taj običaj uveli i Jevreji. Obično su spaljivali jagnje kao žrtvu Jahvi, odnosno svome bogu za iskupljenje grehova. Izvorna jevrejska reč koja se odnosi na holokaust glasi šoa i bukvalno znači nevolja, patnja i nema sumnje da je jevrejski narod u toku Drugog svetskog rata preživeo velike patnje u celoj okupiranoj Evropi, pa i u okupiranoj Srbiji. Termin holokaust kao izraz koji podrazumeva genocid i sistematsko istrebljenje Jevreja u toku Drugog svetskog rata u zemljama koje su okupirane od strane Nemaca, obnovio je i upotrebio je u tom političkom i filozofskom značenju dobitnik Nobelove nagrade za književnost Eli Vizel. Dakle, nema nikakve sumnje da su Jevreji u toku Drugog svetskog rata i u okupiranoj Srbiji bili izloženi holokaustu, genocidu, istrebljenju, odvođenju u koncentracione logore, kako na teritoriji Srbije, tako i na druga stratišta koja su bila pod kontrolom nacističke Nemačke. Ono sa čime ja ne mogu da se složim i nadam se da me niko neće pogrešno protumačiti zbog toga, to je da je srpski narod učestvovao na bilo koji način u holokaustu nad Jevrejima u Republici Srbiji, odnosno u onome što se između 1941. i 1944. godine zvalo Srbijom. U formalno-pravnom smislu, Srbija u Drugom svetskom ratu nije ni postojala. U formalno-pravnom smislu postojala je okupirana Kraljevina Jugoslavija, koja je imala svoju legalnu Vladu u Londonu, legalnog šefa države, kralja Petra II Karađorđevića i koja je imala svoju legalnu vojsku i svog ministra vojnog, koji je bio ministar u Vladi Slobodna Jovanovića, koga je jutros pominjao ministar Nikola Selaković, generala Tako stoji istorijska činjenica, ma koliko to sad nekoga ideološki bolelo. Kada je u pitanju jedna stvar koja je u poslednjih nekoliko dana zaintrgirala srpsku javnost, pitanje rehabilitacije Milana Nedića, vidim da su danas neke kolege pomalo i zloupotrebljavale tu temu. Dakle, sud će shodnom primenom zakona da odluči da li postoje uslovi za rehabilitaciju generala Milana Nedića ili ne postoje. Moj dobronameran i kolegijalni savet svim kolega koji pokušavaju da ovo pitanje potenciraju u Narodnoj skupštini je da to ne rade, da prepuste nadležnom sudu da donese odluku da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za rehabilitaciju Milana Nedića ili ne. Ono što mi se čini, i dozvolite da je to moj lični utisak, to je da se srpska istorija u Drugom svetskom ratu pomalo pojednostavljuje i prikazuje u crno-belim bojama. U jednom pismu tadašnjem britanskom premijeru Vinstonu Čerčilu, njegov ministar inostranih poslovi Entoni Idn 1944. godine, povodom izveštaja Ficroja Meklejna iz Jugoslavije, koji je inače bio šef britanske savezničke misije pri Vrhovnom štabu Josipa Broza Tita, kaže jednu sledeću rečenicu – za Meklejna Tito je bio potpuno beo, a Draža Mihajlović potpuno crn, meni se čini da je siva boja, kaže Entoni Idn, na Balkanu najčešća. Ja mislim da je ta siva boja nekako najčešća i kada je u pitanju Srbija ili ono što se zvalo Srbijom u toku Drugog svetskog rata. Moram da skrenem pažnju na jednu istorijsku činjenicu. Dakle, Srbija formalno-pravno nije postojala. Postojao je jedan deo okupirane Kraljevine Jugoslavije, koji je bio pod većom ili manjom kontrolom najpre Saveta komesara Milana Aćimovića, a od 29. avgusta tzv. Vlade nacionalnog spasa generala Milana Nedića. Ono što je problem, ne znam da li će se sve kolege sa mnom složiti, ali mislim da je to problem, odnosno da je to jedna teza koja je decenijama stvarana u komunističkoj Jugoslaviji, to je da postoji potpuni znak jednakosti između, na primer, ustaškog poglavnika Ante Pavelića i generala Milana Nedića ili generala Draže Mihajlovića. Nekome je bilo potrebno da se uspostavi veštačka simetrija između strašnog genocida koji se desio u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i činjenice da su i pojedine srpske usijane glave činile nešto što je bilo suprotno čovečnosti, pravu, ljudskosti, hrišćanskom moralu. Ali, ono što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, dakle, masovni pokolji Srba, Jevreja, Roma, na stotine hiljada ubijenih nevinih ljudi, to se u toj tzv. Nedićevoj Srbiji, čini mi se, ipak nije dešavalo. Beograd je proglašen, i tu je gospodin Neđo Jovanović potpuno u pravu, Beograd je proglašen od strane Nemaca 1942. godine za grad „juden fraj“, slobodan od Jevreja, ali su dominantu ulogu u istrebljivanju Jevreja imali Nemci, nemački okupatori. Nemci su držali logor na Starom sajmištu, ne Milan Nedić. Nemački komandant je upravljao Banjicom, ne ni Milan Nedić, pa čak ne ni onaj zloglasni Dragi Jovanović, Nemci. Nemci su imali ono specijalno vozilo, onu gasnu komoru na četiri točka koje je prolazilo kroz Beograd, ne Milan Nedić. Da li je Milan Nedić bio ubeđeni fašista? Ja lično mislim da nije. Milan Nedić je odbio, iako su mu Nemci to tražili, makar simbolično da pošalje određeni broj vojnika na istočni front, nijedan srpski vojnik pod srpskom trobojkom se nije borio na istočnom frontu protiv Crvene armije, iako je Milan Nedić bio ubeđeni antikomunista i antiboljševik, a borili su se u nemačkim uniformama i pod hrvatskim šahovnicama Hrvati, borili su Italijani, borili su se Španci, borili su se Bugari, borili su se Poljaci, borili su se Ukrajinci, ali se nisu borili Srbi. Mislim da je to važna činjenica da se istakne. Milan Nedić je tražio od Nemaca, nažalost, to mu nije pošlo za rukom, bio je suviše politički slab, da se 17 srezova u sastavu Nezavisne države Hrvatske priključi toj njegovoj Nedićevoj Srbiji da bi spasao srpski narod od potpunog fizičkog uništenja koji mu je pretio u istočnim delovima BiH. Na kraju krajeva, o tome koliko je možda manje Milan Nedić, ali srpski narod, bio čovečan u toku Drugog svetskog rata, govori činjenica da su svoj dom u Srbiji, toj i takvoj Srbiji, da je našlo preko 10.000 Slovenaca. Evo jedan mali istorijski kuriozitet. Čovek koji je bio najveći zagovornik otcepljenja od Jugoslavije, koji je jedno vreme iskazivao jednu patološku mržnju prema Srbima i Srbiji, koji je u junu 1991. godine otvorio vatru na golobrade momke JNA u Sloveniji, Milan Kučan, rođen je 14. januara 1941. godine, a svoje detinjstvo proveo je u Srbiji. I živ i zdrav i on i njegova porodica vratili su se posle završetka Drugog svetskog rata u Sloveniju. Nije im falila dlaka s glave. Da li se baš revanširao Srbima na pravi način, to ćete vi, uvažene koleginice i kolege i dragi građani Srbije, da procenite. Nema nikakve sumnje da ovaj zakon treba usvojiti i da svim onim pripadnicima jevrejskog naroda koji su bili žrtve Holokausta, da prema njima mora biti ispravljena istorijska nepravda i da se jevrejskim opštinama treba vratiti oduzeta imovina, ali ne bih voleo da se donošenje ovog zakona podvede u jedan istorijski kontekst koji nije tačan. Dakle, ja se sa mnogim stavovima te uvažene intelektualke i nekadašnje političarke Latinke Perović ne slažem, ali ona ima jednu sjajnu rečenicu – Istorija nije samo tekst, istorija je i kontekst. Dakle, mi događaje iz Drugog svetskog rata, u toj tzv. Nedićevoj Srbiji, moramo da tumačimo u kontekstu onoga što se zaista dešavalo. Šta je bila alternativa formiranju Vlade nacionalnog spasa Milana Nedića. Nemci su pred njega postavili vrlo jasan ultimatum – ili će se prihvatiti nezahvalne uloge da bude srpski kvisling ili će i taj ostatak ostataka Srbije biti podeljen između Nezavisne države Hrvatske, Bugarske i Albanije. Onda možete da zamislite šta bi ostalo od srpskog naroda da se on te nezahvalne uloge nije prihvatio. Inače, jedan potpuno slomljen čovek, čovek koji je izgubio snaju i unuče u eksploziji koja se desila na Smederevskoj tvrđavi u junu 1941. godine, koju nisu organizovali jugoslovenski komunisti, nego Mustafa Golubić i još jedan komunista koji je dobio specijalni zadatak od Kominterne da to uradi. Bilo je usijanih glava i među Srbima, nema nikakve sumnje, koji su prihvatali nacističke ideje, ali je njihov broj bio zanemarljiv. Ne znam da li vam je poznato i žao mi je što moj uvaženi kolega Meho Omerović nije tu, ja imam utisak da on misli da zna sve o istoriji Srbije u Drugom svetskom ratu, ali možda mu je jedan detalj promakao. Otac Nikole Kalabića, oko koga se takođe vodi jedna velika rasprava, da li je bio zločinac ili nije bio zločinac, da li je izdao Dražu Mihajlovića ili ga nije izdao, prikazan u nekim partizanskim serijama na najgori mogući način, Milan Kalabić je bio oficir Srpske državne straže, Nedićeve Srpske državne straže i krajem 1942. godine otkrio je u Arhivi i u tajnim dokumentima Gestapoa u Beogradu gde se nalazi nemačka fabrika, nedaleko od Berlina, koja je proizvodila, odnosno koja je trebala da proizvodi najnovije lovačke avione i bombardere koji su trebali da budu upotrebljeni u borbi protiv saveznika i zapadnih i istočnih. Tu informaciju o tačnom mestu gde se nalazi ta nemačka fabrika dostavio je Aleksandru Mihajloviću, Dražinom komandantu Beograda. Aleksandar Mihajlović Draži, Draža Vladi u Londonu, a Vlada u Londonu Englezima i Nemci su tačno znali gde da bombarduju i ta fabrika je uništena krajem 1942. godine zahvaljujući Milanu Kalabiću, Draži Mihajloviću, Slobodanu Jovanoviću, koji je u to vreme bio predsednik Jugoslovenske Kraljevske Vlade. Milan Kalabić, dakle, oficir Srpske državne straže, završio je tako što su ga Nemci, nakon što su otkrili da je on otkrio te njihove tajne planove, vodili na gubilište, dakle na streljanje, tako što je sto metara morao da prepešači bosih nogu po izlomljenim flašama, pri čemu su mu potpuno isečene sve vene na nogama i tako krvav, gotovo četvoronoške doveden je pred streljački stroj i mučki ubijen. Zašto ovo govorim? Ne zato da bi evocirao neke bolne rane iz prošlosti i bratoubilački rat među Srbija, to je ono poslednje što nam treba, nego da kažem da stvari nisu baš bile tako jednostavne, kao što neki pokušavaju da ih predstave. I srpski narod i jevrejski narod su u onoj okupiranoj Kraljevini Jugoslaviji, zajedno sa Romima, bili najveće žrtve. Upravo zbog toga što smo zajedno stradali, izražavajući jednu veliku zahvalnost sadašnjoj jevrejskoj državi Izrael što nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, kao nezavisne države, što ona i nije naravno, poslanička grupa SNS će svim srcem, čiste duše i čistog obraza glasati za ovaj Predlog zakona. Što se tiče Zakona o prekršajima, mislim da je dobro što ste uneli nekoliko bitnih novina u naš prekršajni sistem. Ima jedna latinska pravnička izreka koja kaže ius criminale sempre est reformandum. Dakle, kazneno pravo uvek trebareformisati. Budući da prekršajno pravo spada u širem smislu u kazneno pravo, dobro je što ste ga reformisali na ovaj način. Mislim da ste uvođenjem elektronskog prekršajnog naloga, olakšavanja postizanja sporazuma o priznanju krivice, odricanja prava na žalbu na sporazum o priznanju krivice u stvari učinili prekršajni postupak, sa jedne strane, efikasnijim i ekonomičnijim, a sa druge strane, mislim da ste postigli mere specijalne i generalne prevencije na najbolji mogući način. Što se tiče Predloga zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, dakle, potpuno podržavam ovaj Predlog zakona. Slažemo se sa inicijativom Visokog saveta sudstva. Jedna tema za razmišljanje, i to jedno dugoročno razmišljanje vama, dame i gospodo, u Ministarstvu pravde. Lično, kao pravnik, nisam ubeđen da je dobro da potpuno razvlastimo Ministarstvo pravde kada je u pitanju tzv. pravosudna uprava. Nema nikakve sumnje da izvršna vlast ne treba da se meša u donošenje konkretnih sudskih presuda, i to u stvari znači sudska nezavisnost, ali čini mi se da ideja da se potpuno ponište sve ingerencije Ministarstva pravde kada je reč o pravosudnoj upravi nije dobra, jer Ustav Republike Srbije kaže da politički sistem naše države počiva na principu podele vlasti, ali da se sve tri grane vlasti međusobno kontrolišu i drže u nekoj vrsti ravnoteže. U tom smislu imamo dovoljno vremena, budući da prolongiramo… sa prvog juna 2016. godine na prvi januar 2017. godine, da se razmisli, dobro da se razmisli, da li uopšte prihvatljiva ideja da se jedan važan deo poslova Ministarstva pravde, a to je pravosudna uprava, oduzme Ministarstvu pravde i poveri Visokom savetu sudstva. Mislim da bi to u velikoj meri učinilo srpsko pravosuđe manje efikasnim nego što je ono sada, a svi želimo da bude još efikasnije, još bolje i da bude apsolutno u službi svim građanima Republike Srbije. Da li još neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne.) Zahvaljujem. Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijava za reč i prvi govornik koji će imati pravo na izlaganje je narodni poslanik Ivan Bauer, a pre toga, poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice. Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87.